Hvala lijepa uvaženi predsjedniče Sabora. U ime Kluba zastupnika Živog zida i snage tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi incidenta koji se dogodio na otoku Braču a tijekom kojega je uhićeno 12 osoba među kojima se nalaze i maloljetnici. Dobro.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče.

Nastavljamo s radom, poštovane zastupnice i zastupnici. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, prošli tjedan svjedočili smo incidentu na otoku Braču gdje je skupina navijača mlađih osoba verbalno napala državni tajnicu za sport i tom prilikom uslijedila su masovna uhićenja i preslušanja, ukupno je uhićeno 12 osoba među kojima su bile i 2 maloljetne osobe. Sve je napravljeno, vrlo brzo, prontno, čak su i presude brzo donesene, rijetko viđen slučaj u hrvatskom pravosuđu. Ono što treba reći na samom početku da Živi zid osuđuje bilo kakvo nasilje, ne samo dakle fizičko nego i usmeno i svi oni koji su vrijeđali državnu tajnicu za sport u svakom slučaju zaslužuju osudu. To nije način dakle kako treba razgovarati sa bilo kim, pa tako ni sa državnim službenicima. Slažemo se da je represija ponekad nužna ali u ovom slučaju ono rješava posljedicu, a ne uzroke. Naime, pravi je uzrok ovog incidenta u monopolističkom utjecaju nekoliko pojedinaca koji su dobili pravo raditi u nogometu i sportu što god žele, zahvaljujući podršci političkih struktura. Sport, a nogomet posebno, nekada su bili ponos Hrvatske, imali smo velike klubove, sjajne igrače koji su igrali velike utakmice, svi se sjećamo pobjede Rijeke protiv Real Madrida, polufinala Kupa UEFA-e Hajduka, odlični nastupa Dinama u Ligi prvaka, trećeg mjesta Hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Danas imamo vodstva klubova pa i samoga saveza koji su poznati po utajama poreza, koji se mjere desetinama milijuna kuna, koji namještaju utakmice radi stjecanja dobiti na kladionicama, ljude koji se blago rečeno kreću u sumnjivom društvu a prostače i vrijeđaju sve oko sebe na razini kočijaša, to su naime pojedinci koji javno psuju mater drugima, nazivaju novinare đubradi, monstrumima, vucibatinama, prostitutkama koji stalno prijete fizičkim napadima, ukratko ponašaju se isto, pa čak i gore od tzv. huligana sa Brača. Za razliku od nekad, hrvatski klubovi su postali kanta za napucavanje, koje ne nogu zabiti čak niti jedan gol u Ligi prvaka, a kamoli nekoga pobijediti, štoviše, jedan naš klub proglašen je najgorim klubom u povijesti te lige. Čak je i reprezentacija postala vlasništvo pojedinaca koji odlučuju tko će biti izbornik, tko će igrati, kakva će biti taktika, a posljedica takvoga uplitanja mogli smo vidjeti i prošle večeri u Reykjaviku. Sve se to dešava zahvaljujući tome što ti isti pojedinci imaju istaknute uloge na saborima pojedinih stranaka, s njima se slave rođendani, imaju zaštitu medija, ali i proračunski novac na raspolaganju. Dakle, pojedinci koji su napravili ogromnu štetu ugledu hrvatskoga sporta općenito, imaju zaštitu politike i tako dugo dok se to ne riješi, incidenti koje smo proteklih godina gledali na utakmicama i na rivama, bit će sve češći. Odgovorne osobe trebaju prije nego krenu hapsiti maloljetnike, izbaciti iz spora huligane koji se nalaze među odraslim i potpuno svjesnim osobama. Siguran sam da kad bi kriteriji bili ujednačeni, a prava jednaka za sve, da ne samo da bi incidenti prestali, nego bi se hrvatski nogomet općenito za par godina vratio na dane stare slave. Hvala lijepa.

Ovdje se radi o neujednačenim kriterijima postupanja. Naime složit ću se sa kolegom Bunjcem, poštovati zakon apsolutno, ne vrijeđati nikoga bila to državna tajnica, saborski zastupnik ili bilo tko drugi. Ovdje se radi o presedanu koji na neki način pokazuje na koji način, vjerujem, ubuduće trebamo postupati prema svakom koji će bilo kojeg građanina, bilo kojeg znači našeg čovjeka, na isti način biti tretiran, na isti način doživjeti da u 48 sati sve bude riješeno, policija odradio posao, sudovi donesu presude, kazne zatvora itd. Neki drugi takvu privilegiju nemaju, moraju ići na sud, plaćati odvjetnike, privatno se boriti godinama, tražiti zapravo zaštitu iz razloga šta naravno, nisu u prilici da dobiju ovakvu vrstu sad ću reći, pokrića ili zaštite od strane represivnog aparata. Ono šta mi u klubu SDP-a ne prihvaćamo, a to je da se radi ogromna razlika upravo zbog pripadnosti određenoj političkoj strukturi. Ne možete štititi više jednog, nego nekog drugog, prema tome jednaki kriteriji moraju biti za sve. Ja sam poslao ministru unutarnjih poslova jutros pismo u ime Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, zatražio sam očitovanje, ne samo za taj slučaj, jer je uvijek pošteno da dobijete kompletnu informaciju o tome što se dogodilo, ali jednako tako mora reći da i situacija u kojoj evo kao i gospodin Culej, koji bi vrlo rado vrijeđao i ovdje u Hrvatskom saboru, treba imati isti kriterij, a to znači već kad smo došli do situacije da u ovoj sabornici to možete doživjeti, da ne možete slobodno govoriti, i da će netko uzeti sebi za pravo da vas vrijeđa i da neće za to dobiti apsolutno nikakvu sankciju.

Također ovo ukazuje da je potrebno definitivno definirati kroz Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira točne situacije na koji način se postupa, a praksa mora biti ujednačena kako policijska, tako i sudska. Ne može netko za istu situaciju doživjet da mu se ne dogodi ništa, a neki koji su očito privilegirani, pogotovo kad se brane interesne grupacije doživljavaju kaznu promptno i u roku od nekoliko sati. Hvala. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege klub HDZ-a se javio za ovu raspravu da iskoristi priliku da osudi svaki verbalni napad bilo na koga on to bio posebno ako se to radi na žensku osobu i posebno ako se radi o takvoj primitivnom načinu iskazivanja mišljenja. Tim tužnije je da je zapravo napad bio usmjeren na osobu koja je čast RH branila na sportski način, na sportskim borilištima, potpuno nedopustivo i to treba jasno reći. Nikakva petljanja o uzrocima. Ako baš o uzrocima govorimo, ako baš želimo vidjeti gdje su uzroci neki put incidenata u društvu, pogledajte kolegice i kolege snimke rasprava u Hrvatskom saboru kako razgovaramo ovdje u ovom Visokom domu, na koji način se neki puta zastupnici međusobno časte pod navodnicima naravno. Mi smo izabrani predstavnici ovog društva i mi određujemo svojim nastupima javni diskurs.

Ovo je izlaganje državne tajnice Marije Vučković, izazvalo je tri replike. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažana državna tajnice, dakle nitko ne spori u ovom djelu teksta zakona koji je prepisivanje zapravo Europske regulative, koja je doduše do sada bila regulirana pravilnicima, ali evo, oni žele da bude to regulirani zakonski. To je u redu. Međutim, ono što brine je upravo ovo što ste spominjali, a to je šteta od divljači. Dakle, prema presudi Ustavnog suda, dakle, Ustavni sud je zauzeo stajalište da je divljač dobro od interesa za RH, te ne predstavlja opće dobro, već prirodno bogatstvo. Dakle, pa je u okviru Zakona o lovu, prirodno bogatstvo za koje vrijedi posebni administrativni režim, zbog čega je divljač predmetom lova koji pripada javnoj vlasti, a vlast ga putem koncesije ili zakupa prenosi na lovoovlaštenike. Međutim, dolazimo do problema, gdje naši lovoovlaštenici, koji su mahom lovačka društva, jednostavno te štete više ne mogu financirati. Ovdje se govori o štetama u prometu. Nisu samo štete u prometu privatne štete koja divljač može nanijeti, posebno divljač koja stalno ne živi u lovištu, odnosno koje nema u lovno gospodarskoj osnovi koja uživa određeno lovačko društvo ili neki drugi lovoovlaštenik. Zbog toga, mislim da nije dobro da izbacujemo ovaj stavak, odnosno da izbacujemo pojam migratorne divljači odnosno, divljači koja ne živi stalno u lovištu, budući da će to generirati dodatne troškove za lovoovlaštenike, u ovom slučaju lovačka društva koja već vape za rješavanjem ovog problema duže vrijeme. Sinoć sam imao priliku razgovarati sa nekolikom predstavnika lovačkih društava iz različitih dijelova Slavonije. Mnoga su pred zatvaranjem, odnosno gašenjem upravo zbog ovog problema. Hvala. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom zastupniku gospodinu Hajdukoviću na pitanju. Dakle ovdje je riječ o izmjenama 4.članka Zakona 2., 52., 83., 97., kojima se usklađuje, odnosno otklanja povreda europskog prava u pogledu primjene Direktive očuvanja ptica, te se potvrđuje presuda Ustavnog suda kojim su ukinuti stavci 3. i 4. zakona.

Druga replika zastupnik Bulj. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Znači ovim izmjenom zakona, tj. Direktivom EU, zabranjuje se ubijanje dlakave i pernate divljači dok uzgaja svoju mladunčad. To je i sama logika trebala bit da se to lovaca, da to po prirodi se bi trebalo kontrolirati, a ne da nam divljač doslovno više i nemamo u prirodi u nekim krajevima, jer jednostavno ili koncesionari ili oni koji krvolovu su uništili toliku divljač da je doslovno i nema. To je zdrava logika, kaže da onaj tko uzgaja divljač, koja uzgaja svoju mladunčad, koja je tek podiže da ju se ne bi trebalo ubijat. To je ekocid, ako netko ubije bez ovoga zakona i ove primjene. Zbog toga je stanje ovakvo kakvo je, poglavito na područjima gdje su dodijeljene brojne privatne koncesije, na područjima gdje nemamo više divljači, a pravi lovci koji se bave lovom i koji ulažu u divljač, koji je hrane i one najmanje koristi imaju, zbog toga ova primjena je već trebala biti u stvarnosti na terenu. Zbog čega nije, ja ne znam. Ubiti životinju koja ima mladunčad, to je ekocid prvog razmjera, prvoga reda. Zbog toga tu treba pitanje, kako ćete vi to provesti, poglavito po pitanju krivolova i cijelih tih postupaka u prirodi i na našim lovištima. Naime, postojećim pravilnicima je Ministarstvo poljoprivrede već propisalo zabranu lova takve pernate divljači u tijeku različitih stadija razmnožavanja i dok podižu mladunčad pa i migratorne divljači, međutim Europska komisija je ocijenila da to nije dovoljno i da je to potrebno egzaktno upisati u zakon zato je i pokrenula povredu europskog prava. Svakako je to već bilo zabranjeno u Hrvatskoj, no po pokrenutom postupku najprije eu pilota pa eu … morali smo izrijekom takve odredbe ugraditi i u žurnijoj proceduri u zakon. Izvolite.

Vidimo izvlačenje hrastove šume, masakrirane divljači. Kakvu vi statistiku imate da vi mene uvjerite da će to funkcionirati na terenu? Evo neka kratka pitanja, dok vi tamo ne razgovarate sa mladim gospodinom ova pitanja. Kakvi su standardi recimo za koncesije za strance i za Hrvate, jesu isti standardi na tim lovištima? Koliko država kasira svake godine od tih koncesija za lovišta? Hoće se postrožiti opet ovo što se radi non stop ovo za dozvolu za naoružanje, lovačko naoružanje u toj direktivi koju se treba prepisat i drugih stvari po pitanju nacionalne sigurnosti? Pa masakrira se divljač po Dinari risovi. Koliko imate presuda za Vransko jezero, koliko je to puta spaljeno? To će opet biti samo mrtvo slovo na papiru, ako nema mehanizam koji će to provoditi. To je zastrašujuće. U isto vrijeme imate 40 tisuća više lovaca, ne možete raditi ovako. Ti su ljudi oči i uši na terenu.

Koncesije, ta pasivna pričuva i ovo drugo koliko love se kasira tamo gore i koliko su standardi za strance za koncesije i kakve su za Hrvate. Hvala vam. Izvolite. Zahvaljujem uvaženom zastupniku gospodinu Glasnoviću na postavljenim pitanjima. Dakle koncesiju može dobiti samo pravna osoba registrirana u RH.

Hvala vam lijepa. Molim vas da ne dobacujte samo, imat ćete prilike kroz raspravu dalje i kroz replike intervenirati. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Molim? Izvjestitelji odbora, da kao potpredsjednik, nemamo predsjednike odbora nego potpredsjednik Odbora za poljoprivredu kolega Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravi je na 16. sjednici održanoj 7. lipnja 2017. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 4. svibnja 2017. godine. Odbor za poljoprivredu je sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu po navedenom prijedlogu zakona kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje iznio je predstavnik Ministarstva poljoprivrede istaknuvši kako se prijedlogom zakona Direktive 92/43/EEZ i 2009/147/EZ prenose u pravni poredak RH te se sukladno preporukama Europske komisije proširuju razdoblje zabrane lova pernate divljači u svim stadijima razmnožavanja, podizanja mladunčadi ili tijekom stadija razmnožavanja te tijekom njihova povratka na područja gdje podižu mladunčad. Uz navedeno nedvojbeno se potpisuje odštetna odgovornost lovo ovlaštenika za štete o divljači u skladu s odlukom Ustavnog suda od 3. lipnja 2016. godine i usklađivanja odredbi članka 83. Zakona o lovstvu. Prijedlogom zakona mijenjaju se i prekršajne odredbe sukladno predloženom proširenju razdoblja zabrane lova. U raspravi je upozoreno na odluku Ustavnog suda RH br.

Sadržajno gledajući navedeni stavci regulirali su odgovornost lovo ovlaštenika za štetu koju počini divljač koja u lovištu stalno ne živi. Odredbe predloženog članka 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, s Konačnim prijedlogom zakona predlažu uređivanje odštetne odgovornosti lovo ovlaštenika za naknadu štete od divljači bez obzira na to radi li ste o šteti o divljači koja stalno živi ili one koja stalno ne živi u lovištu, a što je prema mišljenju dijelova članova odbora u suprotnosti s obrazloženjem Ustavnog suda RH. Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako će uskoro u proceduru e-savjetovanja biti upućen novelirani Prijedlog Zakona o lovstvu te kako će se o navedenom pitanju povesti šira rasprava kod donošenja novog Zakona o lovstvu. Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu je većinom glasova 5 glasova za i 4 protiv odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. Potpredsjednik Odbora za zakonodavstvo kolega Vlaović je rekao da ne bi govorio, pa onda nakon toga krećemo na rasprave po klubovima. Izvolite. Dakle, kolegice i kolege, čuli ste ovaj zakon bi bio manje-više tehničke prirode da se ne radi o ovome spornom dijelu, a to je odšteta koju snosi ovlaštenik, odnosno onaj koji gospodari divljači na određenom području odnosno u lovištu. Naime, prema zakonu koji je bio na snazi, lovoovlaštenici a to su mahom lovačka društva, iako ima i drugih, dakle ima i privatnih, su snosili odgovornost za štetu koju divljač počini. I tu se ne radi samo o prometnim nesrećama, to još jedanput moram podvući iako naravno i toga ima, ali i štete na usjevima i ostalog. Dakle ukoliko ne dokažu, odnosno ukoliko dokažu da su poduzeli sve mjere kako bi se ta šteta smanjila, odnosno kako bi divljač ostala na području lovišta. Što se tiče migratorne divljači, odnosno divljači koja nije stalno boravila u lovištu i za koju lovoovlaštenici nisu imali dozvolu za eksploatiranje, tu štetu nisu snosili oni. Međutim, odredbe koje su u zakonu pred nama sada predviđaju da će lovoovlaštenici snositi štete za koju počini divljač bez obzira da li je ona u lovno gospodarskoj osnovi, odnosno da li je stalno nastanjena u lovištu. Ovo je jedan dublji problem i slažem se da ga možda i ne možemo riješiti samo Zakonom o lovstvu, tim više što su ovo izmjene i dopune zakona i najavljeno je da uskoro idemo u potpuno novi Zakon o lovu. To mi je jako drago čuti i ja pozivam još jedanput i sa ove pozornice, odnosno govornice zainteresiranu javnost, prije svega naše lovce, lovačka društva da se uključe u javnu raspravu kako bi na kraju imali što kvalitetniji dokument. Međutim, stvara se pravni vakumm, odnosno donošenjem ovoga zakona oni će snositi štetu, odnosno snositi će odgovornost za štetu koju divljač počini do donošenja novog zakona. Dakle nema retroaktivne primjene novog zakona, oni su i već sada u vrlo teškoj situaciji. Govorio sam i u svojoj replici da sam imao prilike razgovarati sa predstavnicima lovačkih društava iz različitih krajeva Hrvatske i sinoć ali i prije, i ono što su rekli je da je zapravo stanje vrlo alarmantno. Zašto? Upravo zbog ovih šteta. Kada govorimo o lovačkim društvima, nisu sva moćna, velika, nemaju sva puno članova, nemaju sva velika lovišta kojima gospodare a s druge strane odgovorni su za štetu. Jedno malo lovačko društvo zbog nekoliko šteta i zbog nekoliko sporova koje vodi je pred gašenjem, ima 15 članova, nema nikakve imovine, dakle i oštećenik, onaj koji je pretrpio štetu i lovačko društvo će u ovom slučaju biti gubitnici jer lovačko društvo nema sredstava tu štetu isplatiti, dakle oštećenik će ostati bez naknade a s druge strane izgubiti ćemo jedno lovačko društvo koje osim što ima i socijalan element je izuzetno bitno za i gospodarenje i održavanje naših lovišta. Rekli bi, pa što se ne osiguraju, imate osiguravajuće kuće koje osiguravaju zašto lovačko društvo ne bi bilo predmet osiguranja. Zato što ih nitko neće osigurati. Kaže dođu nove osiguravajuće kuće koje se probijaju na tržištu, koje onda nude osiguranja lovačkim društvima upravo da ih osigura od ovakve štete, ali to u pravilu nude jednom i nikad više. Zbog toga što je procjena da je to jednostavno neisplativo ili da su cijene koje drugi put ponude lovačkim društvima tolike da ih lovačka društva ne mogu pratiti, a to nam ukazuje upravo na činjenicu da su štete velike i da je ovaj problem izuzetno velik. Naši lovoovlaštenici, dakle mahom lovačka društva vape za rješavanjem ovog problema. To vam dame i gospodo ide tako daleko da mnogi idu u tužbe, dakle svjesno idu u tužbe, dakle svjesno idu u tužbe, ne na nagodbu sa oštećenicima zato što time odgađaju zapravo isplatu ali znaju da će spor izgubiti kad-tad, dakle doći će im na naplatu ali jednostavno odlučuju se i za to ne bi li što duže prolongirali, odnosno odgodili naplatu i tak pokušali skupiti sredstva koja su potrebna za obeštećenje. Naravno da tu ima problema i u sudskoj praksi, sudovi, kada sude, sude po Zakonu o obaveznim odnosima, često se ne pozivaju na Zakon o lovstvu a mislim da nam je presuda Ustavnog suda upravo tu i podcrtala, kao što sam rekao, da Ustavni sud smatra da je ovaj stav netočan, dakle koji smo zastupali do tada jer je divljač dobro od interesa RH, te ne predstavlja opće dobro, već prirodno bogatstvo pa je u okviru Zakona o lovstvu divljač prirodno bogatstvo za koje vrijedi poseban administrativni režim zbog čega je divljač predmetom prava lova koje pripada jednoj vlasti a vlast ga putem koncesije ili zakupa prenosi na lovoovlaštenike. Za slučaj da predlagatelj nametne lovoovlaštenicima štetu i za migratornu divljač Ustavni sud RH spomenutom presudom smatra da bi ovakav pristup predstavljao ograničenje imovinskih prava lovoovlaštenika a takav postupak ne bi bio legitiman sa aspekta odredbe Ustava. Jer što ćemo, u kakvu situaciju ćemo se mi dovesti kolegice i kolege? Mi ovaj zakon možemo izglasati sutra ili u srijedu, ali ja znam, odnosno jedan kolega je već najavio da će i u ovaj zakon staviti, odnosno zatražiti ocjenu ustavnosti. Da li smo s time problem riješili? Apsolutno nismo. Dakle stvara se vakumm, novi zakon ćemo donijeti kada ga donesemo. Ovo možemo smatrati, ja sam kao potpredsjednik Odbora za poljoprivredu odboru predlagao da podnesemo amandman na zakon, da vratimo na prošlu situaciju, dakle kako je bilo, odnosno u skladu sa presudom Ustavnog suda, onako kako je nja vidim, međutim taj amandman nije prošao kao amandman odbora i zbog toga sam ga prenio kao vlastiti amandman. A to je samo da se članak 3. mijenja, dakle izmjena i dopuna zakona i glasi: „U članku 83. dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3. Netko može reći da je to vatrogasna mjera i je s jedne strane, je vatrogasna mjera ali nažalost stanje koje imamo u lovstvu, dakle naši lovoovlaštenici i vape za vatrogasnim mjerama jer tamo gori. A da bi požar kontrolirali prvo moramo ga staviti manje-više pod kontrolu, odnosno moramo pristupiti vatrogasnim mjerama, vatrogasnom postupanju. Bojim se da i u najboljem slučaju da mi ovaj zakon koji će ići u raspravu, dakle kroz dva čitanja da ga donesemo do kraja godine, mnoga lovačka društva to neće doživjeti kolegice i kolege. To kroz ljeto, jesen, sada ovo što je ostalo proljeća, biti će novih šteta, biti će novih troškova za lovačka društva, oni to jednostavno ne mogu iznijeti. Naravno, ima iznimaka ali mislim da se ono nažalost mogu pobrojati na prste jedne ruke. Prema tome što se tiče, izmjena koje unosimo u zakon zbog europske prave stečevine, tu problema nemamo. To naravno treba podržati, tim više ako to od nas traži Europska komisija a suštinski se ne mijenja ništa nego samo neke odredbe o lovostaju postaju sad zakonske, odnosno dižemo ih na zakonski nivo. Međutim, ono što brine je upravo ovo. I zbog toga vas pozivam na odgovornost da budemo odgovorni prema naših lovo-ovlaštenicima, prema našim lovačkim društvima, da ovu vatrogasnu mjeru ukomponiramo u zakon, i da pomognemo našim lovo-ovlaštenicima do donošenja novog zakona. Ja se iskreno veselim i novom zakonu i raspravi koja će uslijediti i kažem, volio bih da se što više uključi, da imamo što više aspekata jer problemi koji lovačka društva primjerice u Dalmaciji ili Zagorju, Slavoniji, nisu u pravilu ista i zbog različitosti terena i divljači itd. Stoga Klub zastupnika SDP-a je spreman podržati ovaj zakonski prijedlog ukoliko se usvoji amandman kojim bi riješili problem naknade štete od migratorne divljači. Zahvaljujem se kolegi Hajdukoviću. Imamo dvije replike, prva je uvaženi kolega Habek. Izvolite. Poštovani kolega Hajdukoviću, pa iz vaše rasprave u biti se da zaključiti ono što više-manje većina nas ovdje zna, da su ove izmjene zapravo kako se to kod nas veli, zna reći sveta vodica. Najveći problem koji se kod nas javlja u praksi su naleti na divljač. Europska praksa je takva da se taj dio uvijek ogradi u neko osnovno osiguranje no kod nas to nažalost nije slučaj. Isto tako police za osiguranja za lovačka društva koje su se osigurale od naleta vozila su izuzetno opterećena, financijski opterećena, ili pak te osiguravajuće kuće uopće ne žele osigurati odnosno pružiti takav oblik osiguranja. Također u posljednje vrijeme lovačka društva čak ne žele niti izlaziti na očevid i ne žele preuzeti stradalu divljač. E sad je pitanje kako će se taj problem riješiti i tko će kada se dogodi takva nesreća, tko će preuzimati ovu stradalu divljač. Pa kolega Habek, evo možemo reći da je sveta vodica barem kada govorimo o ovom problemu. I to je zapravo i sada da donesemo ove izmjene koje ja predlažem amandmanom to je zapravo samo kap u kiši. Dakle to bi bila mala kap koju bi bacili na veliki požar koji nažalost gori. Ove izmjene a Vlada je imala, odnosno predlagatelj je imao razloge zašto ga donosi, dakle se odnosi prije svega na ovu europsku dimenziju, bilo je drugih prijedloga intervencija u Zakonu u lovu, primjerice, Klub zastupnika HNS-a, Liberalnih demokrata i HSU-u je tražio izmjenu članka 52. stavka 2 ali nisu prihvaćeni upravo zbog toga što je, dakle nisu predmet ovoga zakona, i što se uskoro ide u sveobuhvatnu izmjenu zakona, odnosno novi zakon. No ono o čemu treba razmišljati, kolega , tu se s vama slažem je ovo. Dakle mi jesmo u raspravi na odboru kao matičnom tijelu isto govorili o eventualnom dodatku na policu osiguranja prometnog koji bi pokrivalo i ovu štetu. Neka gruba procjena je barem kako su nam iz ministarstva rekli, da bi to poskupilo polica za 15 do 20 kuna i da bi se s tim fondom moglo obeštećivati one koji nastradaju u prometu. Ali kako sam rekao, nije jedina šteta ona u prometu, iako je možda najvidljivija, najskuplja za lovačka društva, postoje štete i na usjevima i na drugim dobrima, dakle postoje čitav niz problema. Ovime bi samo, kažem jednu kap bi bacili na požar, ali jedna kap je bolja nego ne baciti ništa ili čak doliti ulje. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega, pozorno sam slušao ono što se govorili, pa rekao bi da je ovdje ključ pitanja odgovornosti. Dakle tko je onaj koji je odgovoran za štetu koja nastaje. Ako nešto koncesionirate, onda imate prava i obveze. U tom dijelu morate biti i odgovorni u smislu obveza. Kad govorimo o tome da li je šteta na automobilu od divljači nastala na cesti, a po tumačenjima cesta nije dio lovišta, onda je to jedan problem.

U Hrvatskoj je negdje oko 70-ak tisuća lovaca, ako me dobro sjećanje služi, negdje oko 1000 lovišta imamo u koncesiji, možda nešto iznad toga, dakle oni koji brinu i koji se u maniri dobrog gospodara postavljaju općenito pa tako i u i u koncesioniranju, mislim da nemaju neke posebne probleme. Vi ste ovdje otvorili jedan problem koji je zaista velik, a to je problem krivolova, a onda u onoj fazi B što je s presudama? Kad imate nekog krivolovca kojeg je lovočuvar uz pomoć policije zatekao u krivolovu, onda imate u pravosuđu onaj problem koje su presude pa ih danas možemo nabrojati na prste jedne ruke, rekao bi, koje su malo oštrije i jače, za ono što se radilo protuzakonito. Ali obzirom da su ovo tehničke izmjene, a čuli smo da ćemo imati novi prijedlog zakona u zadnjem kvartalu a i da sad kreće u raspravu ovaj prvi dio, onda predlažem da masu tih stvari probamo riješiti u novom prijedlogu zakona. Kolega, ja sam žaljenjem mogu konstatirati da ja nisam pričao sa lovo-ovlaštenicima sa područja Slavonije s kojeg su bili zadovoljni Evo ja ih nisam sreo. Ja bih volio da mi vi pokažete koje su to, posebno ako govorimo o malim lovačkim društvima koje kažem imaju gospodarsku ulogu čuvanja prirode, dakle pažnje na kontrolu brojeva divljači itd. ali imaju i onu socijalnu posebno u malim sredinama je to jako bitno. Dakle, lovačko društvo, vatrogasno društvo itd. Slažem se sa vama da koncesionari moraju imati neke obaveze, ali problem u ovom konkretnom slučaju je to što vi koncesiju na migratornoj divljači u pravilu nemate. Dakle, ako imate u lovno-gospodarskoj osnovi primjerice sad karikiram zeca i fazana a u lovište vam dođe jelen koji napravi štetu ili nekom podleti pod auto. Kaže, odnosno poanta cijelog zakona je ako ste koncesionar, dakle odstrelom divljači bi onda mogli namiriti štetu. Znate li vi koliko zečeva morate pobiti da bi jednog jelena isplatili što je obično totalka na autu? Jako puno, možete uništit lovište. Dakle, predlagatelj nam kaže vi možete promijeniti lovno-gospodarsku osnovu pa unijeti i tu divljač, ali bojim se da to traje predugo i to je komplicirani proces i to košta uostalom. Dakle, to su sve otegotne okolnosti sa kojima se naša lovačka društva susreću. Ja se nadam da ćemo to imati u konačnom prijedlogu zakona. Ali kažem sada imamo vatru, imamo požar, bacimo barem kap na njega, nemojmo dolijevati ulje.

Izvolite. državna tajnice, kolegice i kolege saborski zastupnici. Ja ću malo izmijeniti uvodni dio svoje rasprave ponukan prethodnim rasprava i replikama koje sam čuo. Dakle, spomenut ću 183. godinu. Već te godine Hrvatska na prostoru RH postojao je zakon kojim se reguliralo lovstvo na ovom području. Poseban osvrt u tom zakonu je bio iskorak od obrane od zvjerokradice, te oko ubijanja divljači u zabranjeno doba. Tako je tad pisalo u tom zakonu 1893. godine. Sad govorimo o Uredbi Europske komisije i o usklađenju naše regulative zakonske sa tom uredbom, a koja se upravo odnosi na migratornu divljač na ovom prostoru. Isto tako govorimo o odluci Ustavnog suda koja se odnos na štete od divljači i to je nešto po meni što se jednostavno vrlo lako može prihvatit u ovom dijelu ovih izmjena ovoga zakona. Ono što će svakako trebat učinit je potpuno novo promišljanje o ovim problemima koje smo ovdje imali prilike čuti i u prethodnoj prvoj raspravi, a i danas a koje se odnosi na štete od divljači. Dakle, imamo dvije vrste šteta. Imamo štete koje se događaju na poljoprivredi, na zemljištima u vlasništvu privatnih vlasnika, posjednica koje ga obrađuju, štete na usjevima i imamo ono što lovačkim društvima na području čitave države pričinjava ogromne štete u financijskom smislu. Ja osobno smatram nepošteno i nepravedno jer su lovačka društva uvijek do sada bila ta koja su na neki način snosila štetu od naleta divljači na vozila i to u ogromnim iznosima. Imao sam čast biti predsjednik lovačkog društva u tri mandata.

I ono što me posebno smetalo u svim tim presudama, obrazloženjima presuda je ona rečenica gdje se pozivalo na Zakon o obveznim odnosima pa je divljač prema tom zakonu bila opasna stvar, a odgovornost za nalet te divljači na vozila, dakle te opasne stvari je bila na ovlašteniku prava lova, odnosno lovačkim društvima i redovito budući da je jednom donesena takva prva sudska presuda svi daljnji sudski postupci su išli u tom smjeru da su lovačka društva bila ta koja su plaćala odštetu. Tu smo imali velike rasprave, pritisci su bili preko Hrvatskog lovačkog saveza. U konačnici se krenulo u osiguravanje od šteta od naleta divljači na vozila. I u prvom trenutku osiguravateljske kuće su ponudile vrlo male premije, nisu očekivali, odnosno nisu poznavali problematiku svega toga što se događa na čitavom prostoru RH već nakon druge godine osiguravanja kad su vidjeli kolike su te štete i koliko teret pada na lovačka društva oni su ne udvostručili, nego ustostručili premije osiguranja tako da je i to postao ogroman financijski teret na lovačka društva. Kad govorimo o lovačkim društvima Zakonom o lovstvu uređeno je i tako piše tamo gospodarenje lovištom i divljači, a gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njegovih dijelova. Ovi poslovi imaju ističem ponovo gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju, te funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači i divlje faune. Dakle, sam Zakon o lovu je propisao, a ista formulacija, vrlo slična je bila i 1893. godine i 1925. godine kad je oformljen i kao takav stasao današnji Hrvatski lovački savez. Dakle, u neprekinutom kontinuitetu zakonom je bilo lovstvo na području RH regulirano, toga se pridržavalo. I na kraju krajeva ne bi bilo sad ovoliki boniteti lovišta, ne bi bilo ovoliko kvalitetno izrađeno lovno-gospodarske osnove i toliko bogatstvo i raznolikosti faune na našim području. Kad netko govori o nekakvom ubijanju, streljivanju, zvjerokrađi ili ne znam kakve termine tu koristi, taj debelo griješi, odnosno ima neznanje u ovome dijelu koji se odnosi na samo lovstvo. Jer lovno gospodarske osnove koje su obvezni izraditi lovačka društva, odnosno lovoovlašetnici, jasno definiraju od spolne, dobne strukture divljači, vrste divljači na određenom području, ulazi se u tolike detalje da se točno propisuje i količine u kilogramima hrane koja se iznosi, minerali, soli i svega ostalog, tako kad netko priča o ovom problemu lovstva i kad promišlja na to da je lovstvo stavit pušku na rame i otići u šumu i pucat i ubijat, debelo, debelo griješi. Na kraju krajeva i vrijeđa stotinu tisuća lovaca u našoj zemlji. Dakle, ove izmjene i dopune zakona itekako su poželjne, one su prihvatljive, one nisu ništa posebno ni ništa puno novog i u ovome dijelu kao takvog naš Klub će ih prihvatit, ne vidim razloga da bilo koji klub ne prihvaća. Ali ono što je potrebno, evo državna tajnice i vaše ministarstvo, ja sam siguran da ćete se u suradnji posebno ističem, u suradnji sa Hrvatskim lovačkim savezom jer on okuplja zaista velik broj, pa i djelatnicima Hrvatskih šuma i državnih lovišta stručnjaka koji su itekako poznati sa svom ovom problematikom, da se ovaj problem nalet divljači na vozilo o kojem sam govorio, a što je u obrazloženju kroz prethodnu raspravu bilo ovdje i istaknuto izraditi jednu sveobuhvatnu novelu Zakona o lovu, a onda s time uskladiti i druge propise. Ja ne vidim razloga i mislim da je najjednostavniji model da se ovaj problem riješi prilikom osiguranja vozila, da se plati onaj iznos štete osiguranja od štete od naleta divljači na vozila. To bi bio po mojim nekakvim kalkulacijama koje smo mi radili možda izuzev nekih 50-tak kuna, a na neki način štiti upravo u izvjesnom dijelu lovačko društvo na čijem području se tako nešto dogodi, ali u svakom slučaju i županijske ceste i hrvatske ceste, a što je najbitnije i vlasnika vozila. Jer što se događa? Prilikom naleta na vozilo, ukoliko nema ljudskim žrtava, već je samo materijalna šteta, sati su potrebni da izađe policija na uviđaj, potreban vam je zapisnik sa uviđaja, nakon toga imate čitav niz peripetija. Sa lovačkog društva na Hrvatske ceste ili na ne znam koga. Onda se umiješaju odvjetničke kuće koje nude nekakve svoje usluge i onda se krene put suda i onda to traje godinama. Mislim da je u interesu čak i nas vlasnika vozila prilikom redovitog osiguranja vozila imamo određenu sigurnost da sa jednostavnim zapisnikom sa policijskog uviđaja možemo naplatiti tu štetu koju smo imali na vozilu. Posebna priča je šteta na usjevima, na poljoprivredi. Ono što definitivno se na prostoru, naročito na dijelu Slavnije događa, ali je isto tako poseban i problem dolje kod nas u primorju, budući da je poljoprivreda na neki način postala marginalna, da se ljudi više time ne bave, da su ti prostori zarasli, pošumljeni, došli smo do toga da na prostoru i otoka Krka i otoka Cresa u Crikvenici, Crikveničkom zaleđu dolazi do ogromnog povećanja broja crne divljači, odnosno divljih svinja. Dolazi i do povećanog broja populacije crnog medvjeda koji preplivava i na otok Krk i to su neke stvari koje će definitivno trebat promišljat na koji način ih se regulirati, na koji način zaustavit to širenje divljači na prostore na kojima nikad nisu bili u tolikom broju, budući da su štete na tom prostoru značajne. Dakle, u članku 83. predviđena je uskladba sa odlukom Ustavnog suda, u onom drugom dijelu sa Direktivnom Europske komisije, mislim da su to tolike jasne definicije, da o njima nije potrebno previše govoriti, ono što je najbitnije je da se krene u pripremu, ali opet, govorim u suradnji i sa strukom sa Hrvatskim lovačkim savezom, naročito, u ovom dijelu potpuno nove regulative koja će definirat ova područja na najpošteniji način, jer ističem ponovno štete i novčane financijske obveze prema lovačkim društvima su ogromne. Opet jedna fama koja ovdje u Hrvatskoj vidim da vlada, govori se o nekakvom komercijalnom lovu i o silnoj zaradi od lovstva, zato ću i par riječi reći o tome. To definitivno nije točno. Činjenica je da mnoge druge grane imaju koristi od ovog dijela koji se odnosi na turistički lov jer su onda i popunjenost turističkih kapaciteta, tu je i kretanje stranih državljana van sezone na našim prostorima, korištenje lovišta, plaćanje lovačkim društvima. Međutim, sav taj novac se ponovno slijeva ili u državni proračun kroz zakup lovišta ili u županijske proračune kroz zakup županijskih lovišta, a preostala sredstva uz to što i svaki član lovačkog društva plaća zaista velika davanja kroz odstrelne takse, kroz članarine Hrvatskom lovačkom savezu, Županijskom lovačkom savezu i svom lovačkom društvu. Sva ta sredstva se ponovno ulažu u samo lovište. Upravo prema odredbama koje su propisane lovno gospodarskim osnovama koje definiraju kroz desetogodišnji zakup, početno stanje i završno stanje nakon deset godina zakupa brojnog stanja divljači, uređenih lovno gospodarskih, lovno tehničkih objekta, zasađenih remiza, obrađenih površina staza i ne znam čega sve tamo ne piše, a što opet iziskuju ogromna sredstva koja opet ta lovačka društva ulažu natrag u samo lovište, a da ne govorim o radu dragovoljnom radu svih članova koji su praktički najvećim dijelom u svoje slobodno vrijeme najviše u lovištu, svoj rad ne naplaćuju već se boduje kroz nekakve druge unutardruštvene pravilnike koje su si sama društva donijela. Evo štovane kolegice i kolege zastupnici, ja zaista ne vidim razloga da se ovaj zakon u ovome dijelu ne prihvati.

A da ne govorim o autocestama i brzim cestama, kvaliteti asfaltnih slojeva i povećanju broj divljači tako da su naleti u ovome trenutku dok raspravljamo vjerojatno se negdje na području RH, da li u Slavoniji, Zagorju, Lici, mom Hrvatskom primorju ili nekom otoku već nešto tako i događa. Tako da to nije bezazlen niti beznačajan problem kojeg možemo samo tako kroz jedan članak uskladiti sa presudom suda i reći da smo problem riješili. Problem je velik, problem je ogroman i nije beznačajan. Ako govorimo da je divljač opće dobro od interesa RH onda tom općem dobru od interesa RH treba posvetiti i dužnu pažnju. Hvala. Hvala i vama. Izvolite. Poštovani kolega Klariću. Pa evo samo ću se kratko osvrnuti na ovu vašu raspravu o premijama, kako su premije na početku bile malene pa su osiguravajuće kuće vidjele da se to nimalo ne isplati, pa su nakon toga premije se jako, jako povećale. Spomenuli ste da bi bilo dobro da se uvede neka premija od 50 kuna ako se ne varam da ste spomenuli. To bi bilo dobro i ja vas osobno podržavam u tome, no poznavajući kako naše osiguravajuće kuće funkcioniraju, na koji način rade i kako znaju onim sitnim slovima napisati neke dodatke, tu treba biti jako pažljiv jer ne bi me iznenadilo da nakon nesreće ako vam se slučajno zaleti ptica u auto, polupa vam staklo da nakon toga dođe pitanje i sa njihove strane da sada e gospodine Habek mi sada moramo dokazati odnosno moramo ustanoviti da li je ta ptica možda doletila iz Slovenije, da li je ptica slovenska, hrvatska itd.

Ja vjerujem da bi ljudi bili zainteresirani i zadovoljni da imaju takvu mogućnost. Ali tu je i gospodin Habek, tu je i Domagoj Hajduković, Tomislav Klarić evo i predsjednik Sabora Gordan Jandroković kada budemo razgovarali pa i državna tajnica o takvom nekom zakonu onda treba voditi brigu zaista o ovome što ste vi rekli jer činjenica je da mi imamo apsurda ovdje koliko god hoćete. Ako već idemo od najbanalnije stvari da još uvijek neko, ja sam se iznenadio neki dan kada sam vidio na internetu da Veleučilište u Rijeci traži rodni list ne stariji od šest mjeseci. Kada smo razgovarali ovdje o Zakonu o oružju prije par mjeseci, novi Prijedlog Zakona o oružju, govori se o metalnom sanduku sa sigurnom bravom u kojoj će se čuvati zdravstveni kartoni onih koji su pregledani. To su nekakve stvari, nekakvi apsurdi koji se u ovom trenutku događaju, mi o njima raspravljamo pa čak ih neki i predlažu kao novitete u zakonu, a prošlo svršeno vrijeme. To je primjenjenije taj limeni sanduk onom zakonu iz 1893. o kojem sam govorio u današnje vrijeme kada imamo e-recepte. Ali očito neko ne promišlja na taj način. A onda je tu i ta priča tih malih slova na … premija osiguranja i svega ostalog. Ali poanta svega onoga što sam ja htio reći kao jedan od prijedloga mogućnosti na koji način olakšati i vlasniku vozila, o ovlašteniku prava lova, ali i vlasniku prometnice dal je lokalna, županijska, Hrvatske ceste ili autoceste i upravo broj vozila sa visinom štete i sa nekakvom premijom koja sam siguran ne bi bila toliko velika da bi opterećivala nekog od onog tko plaća uz sve ono ostalo što prilikom osiguranja se plaća. To bi bio simboličan iznos koji u konačnici može polučiti puno, puno veću korist za vlasnika vozila nego višegodišnje sudovanje, a onda neizvjesna naplata od nekog tko praktički na računu u tom trenutku nema apsolutno ništa. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Klarić kada ste pričali općenito o lovstvu sve što ste izrekli svaku riječ vam ja potpisujem i drago mi je da ste podcrtali da je to izuzetno bitna gospodarska, turistička i ekološka djelatnost i uloga koju ima i to je uostalom i kontrola broja odnosno populacije divljači ovo što ste pričali o širenju šuma, o rastu broja divljači, šteta koje nanose itd. to stvara velike probleme i tu zapravo vidimo koliko su naša lovačka društva bitna, koliko je Hrvatski lovački savez bitan i koliko je ova djelatnost bitna. I slažem se, mislim da se svi slažemo ovdje da ovim eventualnom intervencijom u članak 83. nećemo riješiti taj problem. Taj problem postoji već duže vrijeme, nisu ga riješile ni prijašnje intervencije u zakon, neće ga vjerojatno riješiti ni ova Ali kako sam rekao kapnuti ćemo barem kap vode na taj požar da ga barem malo pokušamo umanjiti. Kada govorimo o osiguranju motornih vozila, dakle u razgovoru sa predstavnicima ministarstva ta premija bi bila čak i manja nego što ste vi predložili, dakle to bi stvorilo fond kojim bi se vjerojatno moglo utjecati na ove štete koje nastaju u prometu, dakle ali govorimo da šteta ima i drugih i to, bitnih šteta. I ono što me brine evo kao i kolega Habeka recimo teorijski govoreći, da mi to i uvedemo, kako bi se naše osiguravajuće kuće ponašale. Imali smo primjer jako puno zakona i zakonskih odredba koje smo donijeli bona fide a koje onda na tržištu ispadnu potpuno izokrenute. Nadam se da ako idemo u smjeru rješavanja toga na takav način trebamo i kao zakonodavac jako dobro razmisliti kako obavezati onda naše osiguravajuće kuće da se fer odnose prema oštetenicima dakle u ovom slučaju ljudima koji nastradaju u prometu. Kolega Hajdukoviću, imali smo mi već i prije pokušaja rješavanja tog problema, dakle imali smo jedan zakon koji je u jednom trenutku olakšao svim lovačkim društvima, svi smo bili presretni na to jer se šteta odnosno odgovornost prenijela bila na vlasnika ceste. I u tom trenutku niti oni kao i ono o čemu sam govorio, osiguravateljske kuće nisu bili svjesni koliki je to veliki problem pa su to nonšalantno bili prihvatili da bi se u kratko vrijeme to promijenilo. Jer tad kada je donesena takva odredba, sva šteta je, odnosno odgovornost za štetu je prešla bila sa lovačkog društva na vlasnika ceste.

I sada smo u jednom vakummu. Tako da ovo što sam rekao ova presuda, ništa ne remeti, može se prihvatiti odmah, ali ne rješava problem, problem i dalje ostaje. I ovo o čemu samo govorio zbog osiguranja, konkretno šteta na vozilima, tu bi trebalo promišljati o daleko većem problemu koji osobno ima pojedinac koji se bavi poljoprivredom na svojim usjevima. Ali poanta čitave moje rasprave je išla u smjeru, ne samo ovih izmjena i dopuna ovoga zakona, po pitanju migratorne divljači a i ovoga dijela štete od divljači koja stalno obitava odnosno ne obitava u tom lovištu nego isticanje tog ogromnog problema koji se na državljanima RH visi nad glavom, onome tko se bavi poljoprivredom, na njegovom trudu, radu muci, onom koji je vlasnik vozila na njegovom toj imovini i na tom lovačkom društvu koje okuplja naše građane koji iz svog džepa praktički moraju platiti te silne štete. kada sam govorio da je ovo prihvatljivo ali da treba problem sagledavati puno šire. Ništa. Treća replika je zastupnik Bulj, izvolite. Kolega vi ste se dotakli jednom širokog spektra, očito ste bili i predsjednik lovačkog saveza znači da imate iskustvo i da poznajete ovu materiju.

Međutim, jednu vrlo bitnu ste stvar spomenu a to je stvar da brojni lovci puno vremena dragovoljno posvećuju da bi se održala ta divljač u prirodi, hraneći ih i pomažući im u prirodi da opstanu. Međutim, po meni je to baš sukus cijele priče. Ljudi koji ulažu svoje vrijeme, svoj novac i bave se lovom, međutim sigurno na terenu se ne kontrolira, to mi je poznato od mojih prijatelja koji ulažu također svoje vrijeme da bi zaštitili te životinje, prehranili i koji su lovci ali je problem kontrole krivolova. Je li vama poznato možda koliko je u krivolovu, ima li ikakva evidencija u … [[Govornik se ne razumije.]] ubiju u krivolovu divljači? Koje ne kontrolira se, znači ovo je zakon za ljude koji će se držati, vi ste rekli 1893. donesen zakon da se naravno ne ubijaju životinje dok odgajaju mladunčad i to je prirodno, mislim to je uopće. A sigurno toga ima u velikome broju jer mi ljudi s terena koji su lovci o tome pričaju, koji također ulažu kao što ste rekli kao i vi svoje vrijeme da bi zaštitili tu divljač i da bi naravno gospodarilo se tom divljači kako bi i trebalo biti a u korist svih nas. Hvala. Odgovor na repliku. Uvaženi kolega Bulj, kako ste rekli, a ja sam u svojoj raspravi istaknuo, ogroman trud i rad ulažu lovačka društva u samom lovištu pa i u imovini koju postepeno kroz sva ova desetljeća su stekli. Moje lovačko društvo a takvih lovačkih društava u Hrvatskoj od vašeg zavičaja do kraja, tamo do Vukovara izgradili smo nebrojeno lovačkih domova. Mi smo tri i to uglavnom vlastitim radom i vlastitim sredstvima, itd., itd. Ali kada ovo govorite o lovokrađi i zvjerokrađi, nje je bila i o njoj je bio poseban članak u tom zakonu iz 1893. njega ima i sada i danas, možda i u ovom trenutku ima takvih pojedinaca. Ali kada bi svi bili pošteni kao vi i kao čitav ogroman broj i velika većina naših državljana, onda mi vjerojatno u Hrvatskom saboru ne bi donosili ovoliko zakona. Ovdje u zakonu nisam pročitao one stavke koje se odnosi kolike su kazne od 10, 20, 30 i ne znam koliko tisuća kuna a navedene su ovdje, već bi nam bilo dosta onih zapovjedi Božjih. Dakle uvijek imate ljudi nevezano za lov, zvjerokrađu ili lovokrađu, imate onih koji će, ne znam, otići opljačkati poslovnicu banke ili evo gurnuti, udariti Mamića pa ga baciti u more ili izvrijeđati ženu koja je zaslužila sve pohvale jer je hrvatsko ime pronacionacionalno. Uvijek ima takvih ljudi i bit će ih.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa prije svega 1893., dakle 124 godine od prvog zakona, 124 godine. Zakon o lovstvu danas definira da se uređuje gospodarenje lovištem i divljači, gospodarenje ono što ste rekli, obuhvaća uzgoj zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova itd. Prema tome, ponovit ću. Uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači. Ne lov i kao što neki govore, ubijanje. Dakle ima zakonski reguliran izričaj kako se to kaže. To je odstrel divljali. Ne bez razloga. Jer kad govorite drugim rječnikom onda u dijelu ljudi stvarate animozitet prema lovcima. To su ljudi koji se bave gospodarenjem divljači. Njihova primarna zadaća nije da odstreljuju samo divljač. Da bi odstrijelili jednog trofejnog jelena, treba vam otprilike 8, 9 ili 10 godina, da ulažete u tu vrstu divljači da bi ona postala trofejna. Prema tome, velik je ulog a ono što ste rekli, lovno-gospodarska osnova, naravno da je to akt koji detaljno uređuje, ja bi rekao prava i obveze. Znači po njemu nešto moramo raditi, pa tako i rješenje kada u lovištu nemate divljač, vi ne da je želite, vi je morate zakonski staviti u lovno-gospodarsku osnovu ako je počinila štetu. Prema tome, i taj dio je riješen. Ali htio sam reći znači, radom i trudom ministarstva, Hrvatskog lovačkog saveza, kada gledate danas fondove divljači i situaciju lovstva u Hrvatskoj je puno bolja i kvalitetnije nego prije oho-ho godina unazad.

Pa evo kolega, ja osobno znam i vjerojatno i vi, pa i ovdje ostali kolege koji su lovci da u svakom lovačkom društvu postoji ogroman broj članova koji nikada a članovi su i po 20, 30 pa i 40 godina, nisu izvršili ovo što ste vi rekli, ne ubijanje nego odstrel ničeg, nego su članovi lovačkog društva zato jer to vole, zato jer vole prirodu, zato jer vole taj vid organizacije, zašto šta uživaju u radu sa kolegama lovcima a taj dio koji se odnosi na sam odstrel to je zaista u čitavom procesu uzgoja i zaštite divljači, vrlo mali postotak. Dakle, onom laiku najjednostavnije je objasniti što znači uzgoj, zaštita i lov divljači bi bilo po prilici kao na nekom OPG-u gdje se uzgaja određena vrsta životinja gdje se pazi i dobnoj i o spolnoj strukturi, o nekakvom sanitarnom stanju životinje i svemu ostalom. Što se tiče uzrokovanja štete na prometnici i u samom lovištu, stvar je vrlo jednostavna. Divljač istrči na cestu, vozilo je udari, nastane šteta, ali o tome nismo govorili, nastane šteta i lovačkom društvu jer je usmrćena i ta divljač koja je također imovina, ali se na to ne gleda na isti način, istim očima kao i na štetu na vozilu, a onda su posljedično iznad svega toga i oni zahtjevi, financijski koji padaju isključivo na ovlaštenika prava lova. Što se tiče ovih drugih šteta koje se nanose a o tome smo govorili, i o tome zaista treba povesti računa, je šteta također u lovištu ali je i na poljoprivrednim površinama. Zakon je tu naveo jednu olakotnu okolnost, ja moram priznati za lovačka društva jer je stavio obvezu, veće obveze poljoprivredniku da ogradi to, da pravilno zaštiti i uvijek će se naći neki model, nije stavio električnog pastira ili nije stavio ne znam kakvu zaštitnu ogradu da divljač ne bi ušla unutra i na taj način se eliminira taj dio nezgode. Zato ja kroz čitavu ovu raspravu vidim da mi daju da govorim, pa nastavljam govoriti, ističem taj problem [[Upadica Reiner: Ali ćete sad završiti, nadam se.]] Evo sad ću završiti. Da ga treba definitivno posebno braniti. Slijedeća replika uvaženog zastupnika Glasnovića. Izvolite. Poštovani kolega, vi ste citirali ovdje zakon iz 1893. godine, i netko je citirao ovdje stečevine europskog prava itd. Ja mislim da mi propisujemo više zakona ovdje nego cijelo Kinesko carstvo od početka, od 1000. godine prije Krista do Kineske revolucije. Mene zanima ovo, da možemo raspravljati o ovom zakonu uopće trebaju neke temeljne podatke.

Kakva je provedba na terenu, gdje je taj mehanizam koji će provesti ovaj članak 97. na terenu mehanizam gdje se propisuju kazne od 30 do 80 000 kuna za recimo za krivo, ako se upotrebljava automatsko naoružanje. I to se radilo, masakriralo se divljač. I gledaj bez centraliziranog planiranja ja ne znam je li itko iz lovačkih saziva, je li itko uključen u akcijski plan provedbe Plana nacionalne sigurnosti. Kad gledate od piromanije koja prolazi sa druge strane granice susjedne, kad se netko slika sa masakriranim risovima tamo pod Dinarom, kad se pali Vransko jezero dok se taj mehanizam ne stvori, dok se ne planira, centralizira vi ste spominjali mentalni sklop. Nema lijeka za budalu! Ima samo jedan, a to je zakon i provedba. Ja sam bio nedavno tamo jedno područje gore gdje se, imate šumarstvo, Ministarstvo za poljoprivredu, Ministarstvo za okoliš. Kako surađuju ta ministarstva? Rade u vakuumu gdje se izvlači hrastovina, nikom ništa. Kaže to je hrvatska šuma, ima pravo to krast.

Evo koliko se plaća zakupnina za lovište? Različiti su iznosi cijena ovisno od županije do županije, ovisno o kvaliteti, odnosno bonitetu lovišta tako da primjerice moje lovačko društvo za nekih 5 hektara plaća oko, oko 500 ha plaća oko 16000 kuna godišnje naknadu ali je lovište županijsko. Državno lovište ovisno o bonitetu zasigurno … [[Govornik se ne razumije.]] Da li ima stranih koncesionara? Ali o tome su podaci u ministarstvu, u biti ih nema. Svako lovište ima svoj broj, svako lovište ima svog lovo zakupnika, svako lovište je evidentirano ili kroz županijski ili kroz ovaj dio koji se odnosi na državna lovišta, tako da u tom dijelu nema nekog pitanja koje se može postaviti. Što se tiče, ako se, da li se promišlja za obranu vi vrlo dobro, a i znate ja imam nekoliko komada oružja kao i vjerojatno svaki od lovaca. Sva su ona evidentirana, sva su ona postavljena kod MUP-a. Za sve njih postoje na kraju krajeva i kontrole kroz organizirana gađanja od strane lovačkih društava. I u svakom slučaju i '91. su ta lovačka oružja bila neka od prvih oružja koje smo na ramenu imali kroz one straže koje smo održavali svaki u svom naselju kad je već se pripremao rat. Tako da su sigurno i one zastupljene u tom dijelu koji se odnosi na samu obranu, da ne govorim o tome koliko su ljudi koji imaju, posjeduju oružje moraju biti na neki način i obučeni da se s njime i služe. Što se tiče zakupa lovišta da li ima, da li nema nisam dobro razumio od stranaca u tom dijelu koliko ste mislili na strane lovce koji dolaze ovamo u Hrvatsku ili lov od turista. Svako lovačko društvo i to je regulirano preko turističkih agencija koje se time bave može organizirati takve komercijalne lovove za svoje goste. Izvolite. Moja replika ide u smjeru i vama i kolegicama i kolegama da ne donosimo zakon koji će ponovno pasti na Ustavnom sudu ili dijelovi tog zakona. Naime, Ustavni sud je ukinuo stavak 3. i 4. članka 83. iako je imao i mišljenje Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog lovačkog saveza. Zašto? Pa zato što smatra da nije u skladu sa Ustavom da lovačka udruga koja je sklopila Ugovor o zakupu ili koncesiji temeljem boniteta lovišta i sastavni dio toga je i lovno-gospodarska osnova. To ste vi sve lijepo rekli. Međutim, ako nema u lovno-gospodarskoj osnovi visoku divljač, jelensku divljač i jelen iziđe pred automobil i napravi štetu ne može ta lovačka udruga po mišljenju Ustavnog suda plaćat štetu na automobilu, vlasnika automobila jer nemaju lovno-gospodarske osnove. Vlasnik je država. I sami ste rekli da je to prirodno bogatstvo i da je to temeljem Zakona o obveznim odnosima opasna tvar i nemojmo se vraćat na rješenje koje će ponovno pasti na Ustavnom sudu. I evo da usporedim to i kolege iz SDP-a i iz Narodne koalicije su imali ugovor sa HNS-om. Oni su otišli. Ne mogu ih kazniti, niti si mogu naplatiti štetu. Tako je to i u ovom slučaju. Zaštitimo lovačke udruge koje to ne mogu platiti.

Ali što se tiče da li će pasti ponovno na Ustavnom sudu mislim da neće. Ali u svakom slučaju mislim da bi konačno trebalo ovu priču koju smo pokrenuli, ovo o čemu vi i ja govorimo a mislim da u tom dijelu imamo ista razmišljanja pokrenut proceduru donošenja pravilnog rješenja, jer ovo je flaster. Ovo su dva mala flastera na zakon, onaj što se odnosi na migratornu divljač on u biti je nešto kozmetičko što mi već u Hrvatskoj to odavno imamo kroz zakon, odnosno kroz propise o lovostaju o zaštićenim vrstama divljači i svemu ostalom. A ovaj dio koji se odnosi na Ustavni sud po meni je to bilo u jednom trenutku iznalaženje nekakvog hajmo reći kompromisnog rješenja zato šta se netko žalio na nešto, ali je definitivno što čitavo vrijeme ovdje ističem problem ogroman. On postoji i njega treba promptno rješavati, a može ga se riješiti upravo onako kako je u obrazloženju zakona nakon prethodne one rasprave i napisano kroz novelaciju i kroz usklađenje ostalih propisa koji su vezani za ovu problematiku. Pa između ostalog o tome promišljati ono što sam ja predlagao kroz osiguranje i vozila, a onda u nekom dijelu pa je riješen problem da li je jelen dolutao iz Sremske Mitrovice ili je vlasništvo lovačkog društva ovdje u Hrvatskoj, ali to je problem o kojem definitivno treba govoriti, jer štete su ogromne, koliko god minorno to u ovom trenutku izgledalo. Slijedeći će u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a govoriti uvaženi zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, državna tajnice i pomoćnice. Pa ustvari sve što se danas govori je više vezano na onu izradu novog Zakona o lovstvu, a manje na ove izmjene, pa će naš klub isto prihvatiti ovaj prijedlog izmjena, ali želim isto ukazat na nekoliko stvari koje dnevno slušam i čujem i od lovaca ali i od poljoprivrednih proizvođača, ali i od lokalnih samouprava, jer kako lovačke udruge, kao lovci, ustvari možemo to tretirati kao čuvare ravnoteže, a mi nemamo ravnoteže u ovom drugom dijelu. Nemamo ravnoteže između divljači i lovaca, nemamo ravnoteže između županija, lokalnih samouprava i države. Imamo problema gdje god se okrenemo i sada nam predstoji ustvari izrada novog zakona koji bi trebao regulirati upravo tu ravnotežu. Ovdje smo čuli od prethodnika u raspravama u ime klubova i replikama dosta konkretnih stvari i konkretnih problema, čak i nekih prijedloga, a meni se nameće, dakle nisam lovac, ni član takvih udruga, ali izuzetno poštujem i smatram da su itekako nužni i potrebni. Imamo situacije da su županije ili država davatelji zakupa ili koncesija. Situacija je da se sve to odvija na područjima lokalnih samouprava, da lokalne samouprave od toga nemaju ama baš nikakve materijalne koristi, a da su ustvari opterećene problemima kontinuirano, kao prvo zato što tamo djeluju udruge, kao drugo zato što tamo ima problema sa uništavanjem usjeva i poljoprivrednih proizvođača, i kako treće da lokalne samouprave sada po novome su dužne ukloniti lešine i divljači sa ceste, s prometnica. To dosta košta. To su novi neki momenti koji se pojavljuju. Ovaj problem oko osiguranja, od naleta divljih životinja na motorna vozila izuzetno je stvarno težak i velik problem i ukoliko se takav problem ne riješi mi ćemo u jednom dobrom dijelu dovesti udruge do maltene samouništenja, jer ne mogu to podnijeti. Al sada idemo još malo na jednu drugu stvar, razmišljam onako na glas, želim to podijeliti i sa vama kao jednu ideju. Porez na cestovna motorna vozila se uplaćuju u županijske proračune. Koncesija, odnosno zakup lovišta se uplaćuju u županijski proračun na jednom dobrom dijelu. Da li bi bilo sada dobro i da li bi bilo u redu da mi sada na ove sve namete koje imaju vlasnici motornih vozila stavljamo još dodatni dio osiguranja od naleta divljači ili bi možda morali pronaći neko rješenje na ovom mjestu gdje imamo znači već i porez na motorna vozila i gdje imamo zakup lovišta, dakle u županiji.

Ja osobno smatram da su udruge veliko bogatstvo, da su lovačke udruge, udruge od posebnog interesa, moglo bi se reći, za svaku državu, pa tako i RH, jer jednostavno, treba poduzeti, napraviti sve da tamo gdje se ljudi žele organizirati, gdje žele u korištenju u svog slobodnog vremena i trošenju vlastitog novca i dati doprinos zajednici da takve udruge nikako ne treba kažnjavati, nego da ih treba stimulirat, poticat i još nagrađivat, a mi imamo obrnutu situaciju. Čini mi se da štitimo, svim našim tim zakonima koje donosimo sve osim ljudi. Imam takav osjećaj, da uvijek na kraju oni koji praktički bi trebali biti u prvom planu, na prvom mjestu oni budu kažnjavani. Danas lovci u principu, stvarno u tim zakupima to rade radi hobija, rade radi svojeg zadovoljstva, al to je skup sport. To je skup hobi i definitivno, tamo kod mene na mojem području, na području, na području grada Križevca i okolnih općina ima jedna velika udruga i ima nekoliko manjih udruga lovaca, razgovaram dnevno sa njima i definitivno svi pričaju isto da su na rubu toga, da jednostavno odustanu od svega i da se malte ne samo raspuste, jer ne mogu više podnijeti sve ovo što im se nameće kroz zakonske regulative. Bilo je ovdje govora dosta o šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima. Rečeno je ovdje i štetama u Slavoniji, na otocima, u svim dijelovima. Ja ću reći da su štete od na usjevima od divljači na onom području oko Križevaca, tako je znači na svim ovim dijelovima Hrvatske gdje su manje površine takove da mi danas imamo situaciju da ljudi prestaju sijat, jednostavno prestaju obrađivat polja, ne mogu ih ogradit ne mogu ih zaštititi, jednostavno kažu a što ćemo sijat, sve nam pojedu svinje, ničega nema, ne isplati nam se sijat, neka raste šikara, manje imam troška, manje imam štete. Hoćemo li uspjeti novim prijedlogom zakona osigurati ljudima koji žele sijati poljoprivredne usjeve, da im mogu sijat, ili ćemo jednostavno i tim zakonom ići u pravcu da se pojavljuje šikara i da na taj način još zadajemo udarce poljoprivrednim proizvođačima, govorim prvenstveno o poljoprivrednim proizvođačima i o manjim površinama kojima ovaj dio Hrvatske obiluje. Ovdje nisu nikad komasacije rađene, ovdje nema velikih zemljišnih površina, ovdje nema mogućnosti ograđivanja i nema mogućnosti zaštite. Što napraviti, kako na koji način to riješiti? Kako zaštiti ne samo od migracijske divljači nego od one koja tamo stalno obitava? Jednostavno to je velik problem i ako ga ne riješimo novim Zakonom o lovstvu, bit će stvarno problema jer već sada su takvi problemi prisutni, dakle poljoprivredne površine će prestajat biti poljoprivredne površine, ljudi će još manje proizvoditi nego što sada proizvode. Evo u nekoliko tih samo natuknica, u nekoliko razmišljanja, molim nadležno ministarstvo i državnu tajnicu, pomoćnika koji su za ovaj dio zaduženi da u pripremi novog zakona u raspravi o tom novom Zakonu o lovstvu uključite ne samo lovačke udruge, lovačka društva nego da uključite i poljoprivredne proizvođače, lokalne samouprave, županije i da se proba naći neko zajedničko rješenje, da se proba naći ravnoteža jer ako neće biti te ravnoteže nitko realno neće biti zadovoljan, a posebno apeliram da se prema udrugama, lovačkim udrugama ide da jednim sasvim nježnim, blagim pristupom, da se stimulira ljude da se udružuju, da ih se potiče, da im se pomogne jer nam trebaju kao takovi, a ne da ih se kažnjava, sankcionira i da im se naplaćuje sve ono što bi netko drugi trebao platiti. Hvala lijepa. Prva je uvaženog zastupnika Josipa Đakića. Izvolite. Pa kolega Hrg, dobro ste u svojoj raspravi ustanovili da je potrebna nekakva ravnoteža u financiranju štete od divljači koja nastaje ne krivnjom lovačkih udruga ni samih lovaca, nego tu postoje stvari koje su suštinski problemi u lovištima koja su vezana uz državne ceste, koja su vezane uz županijske ceste. Sve su to stvari koje bi trebale sustavno biti planirane i u cestovnom prometu i u Zakonu o cestovnom prometu da migracija divljači koja je ustanovljena na određenim područjima bi trebala imati određene prijelaze preko cesta kako bi divljač nesmetano mogla migrirat. To vjerojatno treba ugraditi da i ceste moraju imati taj svoj plan kako bi na tim najvećim dijelovima kao što postoje crne točke, tako postoje i migracijska područja i staze kojima divljač prolazi. No da je šteta ogromna i da su osiguravajuća društva premije povisila do te mjere da lovačka društva odustaju ne mogu plaćati, da su same članarine dvije, tri tisuće kuna godišnje ogromne za lovačka društva koja moraju uz to što plaćaju članarinu imati obvezne radove na lovogospodarskim objektima, moraju graditi hranilišta, solišta, obnavljati čeke, unositi novu divljač deficitarnu u lovišta, sve to kada sagledate onda su ti lovci stvarno ljudi koji ogromne izdatke imaju kako bi bili u prirodi kako bi bili opće korisni. Nadam se da ćemo u novom zakonu naći puno bolja rješenja kako bi tu problematiku sustavno riješili i kako ne bi bila samo na teret oni koji se bave uzgojem, čuvanjem, a onda tek ostalom divljači. Poštovani kolega, da rekli ste da bi trebalo u Zakonu o cestama uvrstiti i prijelaze, sve ono što je potrebno pa ste spomenuli posebno Županijske ceste. To ovoga trenutka neće biti moguće.

Zato sam i rekao da treba malo temeljitije sagledati stvari i da treba vidjeti to je sa plaćanjem poreza na cestovna motorna vozila koja idu u županijske proračune koji su ujedno i davatelji zakupa lovačkim udrugama i da se tu pokuša pronać neko rješenje sa osiguravajućim društvima ili na neki drugi način. I tu bi trebalo tražiti te odgovore kako bi se sačuvala lovačka društva. Jel stvarno to mora biti velika strast i velika ljubav prema prirodi, prema životinjama da danas čovjek uopće hoće biti lovac. Ne govorim o onoj kategoriji naših sugrađana koji su materijalno da velim dobro potkovani, oni si to mogu priuštiti.

Kolega Hrg, evo vi ste se dotakli puno više aspekata od lovstva, njihove aktivnosti lovačkih društava i slično od ovog zakona predmetnog tu pa sam htio samo još podcrtati jednu stvar koju ste vi već spomenuli, a to je da su lovačke udruge, udruge od posebnog značaja. Ja tu podvlačim ovu treću upravo, a to je socijalna kada govorimo o manjim sredinama, kada govorimo o ruralnim krajevima, vatrogasno društvo i lovačko društvo igraju izuzetno bitnu ulogu u društvenom, socijalnom životu jedne male zajednice. Ako govorimo o depopulaciji Hrvatske koja se nažalost dešava, posebno ruralnih krajeva, posebno Slavonije, tada moramo imati na umu da su lovačka društva jedan od stupova koji bi mogao ne samo mlade ljude nego i sve ostale i zadržati i dovesti na ta područja. Nažalost, bojim se, da ovom odredbom, odnosno ovako koncipiranom otplatom šteta ne idemo njima na ruku. Evo, jučer sam pričao sa jednim članom lovačkog društva, jednog malog lovačkog društva u Slavoniji, ima svega 15 članova, suočeni su sa dvije presude, ogromnim odštetama koje oni isfinancirati ne mogu. Znate kako jedino mogu? Govorili su da to nije prvi put da tako isplaćuju štete, dakle da su to radili već i prije ali da je i zbog gospodarske i svake druge situacije to ljudima sada već previše. Govorili ste da je to skup sport, je, a skup je i zbog ovoga aspekta o kojemu vam pričamo a to su te štete. Dakle 15 ljudi, kažem ugasiti će lovačku udrugu jer to više financirati ne mogu, lovačka udruga, odnosno lovačko društvo nema imovine, nema ni na koji način na koji može platiti oštećeniku i svi su u ovoj priči zapravo oštećeni. Ja sam ustvari i govorio više o tome socijalnom aspektu, ne o ovom komercijalnom, gospodarskom, jer ovaj dio komercijalni, komercijalna lovišta su nešto sasvim drugo, dakle to su zakupci privatni koji imaju svoj interes, gospodarskog karaktera ili to imaju iz svog gušta pa si mogu priuštiti, u krajnjem slučaju može biti i to, ali udruge definitivno su jedno veliko bogatstvo. I bez tih udruga, ajde probajmo si zamisliti samo, što ste i vi rekli, probajmo si zamisliti da nema lovačkih udruga. Sjetimo se danas situacije lisice dolaze ljudima u dvorišta. Nastanjuju se u napuštenim objektima u kojima danas više nema stoke. Dakle danas, evo u ovom mom kraju oko Križevaca, ne smijete ostaviti kokošinjac slučajno kroz noć otvorenim, ujutro nema unutra ni pera. Mačke kolju, dakle mačke kolju lisice. Znači ove sada izmjene su, definitivno i rečeno nam je tako na odboru kojim ste vi predsjedali da je ovo jedno rješenje uskladbe dakle sa europskom regulativom, direktivama Europe i to je nešto što u principu je kratkoga daha. Ja očekujem vrlo brzo novi Zakon o lovstvu. I samo iniciram, tražim, molim da se proba naći ta ravnoteža da svi mogu preživjeti, da svi mogu na neki način pripomoći boljoj brzi o ljudima a naravno i o životinjama jer ljudi brinu o životinjama. Hvala lijepa. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Ante Sanadera. Hvala gospodine potpredsjedniče, pozdravljam državnu tajnicu sa suradnikom. Gospodine Hrg, iz vaše rasprave vidi se da je prisutno vaše ogromno iskustvo u radu u lokalnoj upravi i problemima koji se tiču lokalne uprave a onda kroz lokalnu upravu i svih aktivnosti, djelatnosti gdje je lovstvo sigurno jedna važna, važna stvar. Vi ste otvorili ovdje niz tema koje bi zahtijevale stvarno jednu ogromnu raspravu i vjerujem da i ova vaša rasprava će potaknuti ministarstvo iako su oni upoznati s time da se na mnoge od ovih stvari moraju odgovoriti, odnosno moraju to staviti u svoje programe i tražiti rješenja. Ja sam želio replicirati samo na jednu stvar vezano za porez na cestovna vozila koje se naplaćuju u županiji kao što ste rekli, to je točno ali vidite, županijski proračuni su toliko mali, simbolični i nikakvi da je vrlo teško iz tih sredstava sada tražiti rješenje za ove velike probleme koje imamo sa osiguranjem, sa štetama koje nastaju i to neće biti izvedivo. Možda je dijelom to iz ovih koncesija koje se naplaćuju. Jer mi smo danas stvarno došli u stanje da više se ne može govoriti o lovno gospodarskoj osnovi jer točno ovo što ste vi rekli na kraju, što bi bilo da nema lovačkih društava. Lovačka društva su korist a ne netko kome treba naplatiti kao na nekom pomorskom dobru pa će on tamo nešto zarađivati. Što to lovci zarađuju, to je bilo također jedno pitanje, što oni to zarađuju pa ćemo mi njima sada naplaćivati koncesiju, odnosno tu lovno gospodarsku osnovu. Ima smisla to možda za one koji se bave turizmom, lovnim turizmom, pa oni će tamo nešto zarađivati pa ih sad, treba i tražiti od njih natrag. Možda bi trebalo razmišljati o tome da ih se oslobađa ovih koncesija i da ih se potiče da rade i da rješavaju probleme i divljači i uzgoja divljači i svega onoga što se toga tiče.

Dakle nije ovo bilo u nikakvoj lošoj namjeri, ja sam samo postavio stvari na stol onako kako one stoje, dakle postavljajući stvari iz pozicije da … [[Govornik se ne razumije.]] lokalne samouprave i udruga koje su tu prisutne. Dakle, ovdje u raspravama prije moje je bilo često puta spominjano a to je bilo i na Odboru za poljoprivredu, mogućnost znači uplate nekakvog dodatka osiguranja kod registracije vozila. A ja samo kažem da je županija davatelj zakupa i da županija je primatelj poreza na cestovna motorna vozila. Zato smatram da nije u redu da građani, vlasnici motornih vozila plaćaju još neki dodatni namet u krajnjem slučaju za osiguranje šteta od divljači u prometu. A što se tiče ovog dijela da županije nemaju velike proračune, to je točno. U principu županije imaju nažalost transfernu ulogu u sredstvima sa vrlo malim vlastitim sredstvima. Ali osobno smatram da su županije mjesta koja bi trebala prvenstveno voditi brigu o ravnomjernom razvoju, to im je temeljna zadaća a posebno u razvoju poljoprivredne proizvodnje a i lovstvo i udruge lovaca su također u tom segmentu. Mislim da ste toga i vi sami svjesni, to ste i naglasili i u svakom slučaju ako se zadre u više tih zakona i odredaba, ako se cjelovito sagleda sve ovo skupa, ako ne idemo samo na izmjenu jednog zakona, ne pratimo dalje sa svim propisima, imamo šansu to napraviti, imamo šansu donijeti zakon, usmjeren prema interesima ljudi. Hvala lijepa. Naime budući da odbori nisu odradili točke kao što su po redu u našem dnevnom redu onda ćemo slijedeću točku kad završimo ovu točku. Slijedeća točka će biti Prijedlog odluke o proglašenju hrvatskog Dana osviještenosti o debljini, što znači da ćemo jedan dobar dio točaka morati preskočiti jer naprosto odbori nisu dovršili svoj rad. Nadam se i apeliram na njih, da što prije naprave svoj posao. No, evo slijedeći o ovoj točci će u ime Kluba zastupnika HSS-a govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović. Izvolite.

I klub HSS-a pozdravlja usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa europskim direktivama pogotovo kad je riječ o zaštiti prirode, zaštiti divljih vrsta, a i ove izmjene idu u tom smjeru da se zaštititi divljač, da se napravi lovostajno vrijeme, parenja i odgoja mladunčadi što je svako doprinos biološkoj raznolikosti i održavanju vrsta i naravno da ni kolege lovci ni Hrvatski lovački savez nema ništa protiv. Ono što treba naglasiti da smo u situaciji prošle i pretprošle godine, da u je u prirodi prisutna i ptičja gripa o kojoj nije do sad bilo riječi, a pa evo koristim prigodu da upozorim da su u Hrvatskoj zbog proglašenja zabrana lova zbog ptičje gripe, skraćena lovna sezona za više od mjesec dana i da određeni broj lovačkih udruga je imao tu štetu zbog toga, pogotovo oni koji se bave lovnim turizmom, a i isto tako uzgajivači fazanerije, konkretno i da, ne znam da li je njima na određeni način nadoknađena šteta koju su imali pa predlažem da se o tome promisli bilo kroz smanjenja lova zakupnine ili na druge načine, oni u lovačkim udrugama koji su, prijave štetu. Kad je riječ o ovom prijedlogu zakona i spornom članku 83. stavku 3. i 4. koje je Ustavni sud ukinuo, naime temeljem zahtjeva odvjetnika Petra Krnića, Ustavni sud je presudio da se ukida stavak 3. i 4. jer smatra a temeljem toga je i tražio mišljenje Ministarstva i poljoprivrede i Hrvatskog lovačkog saveza i uz sva obrazloženja koja je dobio, smatra da nije pravedno i nije u skladu sa Ustavom, da lovačka udruga koja ima u zakup ili koncesiju određeno lovište, a nema u lovno-gospodarskoj osnovi određene vrste divljači, a te vrste počine štetu u prometu, da plaćaju štetu.

Naše lovačke udruge, pogotovo županijskih lovišta manjih, to financijski ne mogu podnijeti, zato je odvjetnik u svoje ime i u ime jedne udruge i podnio ovaj zahtjev, a da vam približim tu problematiku, jedna mala lovačka udruga u svojoj lovno-gospodarskoj osnovi koja je temelj ugovora o zakupu i temeljem kojeg gospodari tim lovištem, ima za gospodariti sa fazanom, zecom, divljom patkom i štetočinama, znači nema visoku divljač, jelensku divljač, a jelen obzirom da po prirodi je migratorna vrsta i da 50 kilometara on dnevno može napraviti, iziđe na cestu koja pripada u njihovo lovište i ta lovačka udruga bi po bivšem zakonu trebala platiti štetu. On je imao obvezu ako se ona primijeti duže na tom području, uvrstiti u lovno-gospodarsku osnovu, ali dok je nije uvrstio, on nije niti vlasnik niti zakupac iste.

Ne mogu jer ona ne obitava na njihovom lovištu i ne mogu naplatiti i s temeljem toga, obzirom da je već spomenuto ovdje da je divljač prirodno bogatstvo od posebnog interesa RH, znači država je vlasnik i zbog Zakona o obveznim odnosima da je to opasna stvar, opet je obvezna država, pa predlažemo kako je to kolega Hajduković predložio i kako smo raspravljali o ovom zakonu Odboru za poljoprivredu, da ostane situacija kako je Ustavni sud presudio, da za takve slučajeve štetu plaća država, dok se ne donese novi, sveobuhvatni Zakon o lovstvu, jer o ovom trenutku ćemo se dovesti u situaciju da će ovaj zakon koji će ponovno pasti na Ustavnom sudu, odnosno ova odredba jer se ministarstvo ga vraća na početnu poziciju. Mislim da je neodgovorno od nas i čudim se ministarstvu da ide s takvim prijedlogom, da ponovno vraća stvar na isto a evo kolega Krnić mi je jutros najavio, da ukoliko prođe ovaj zakon u ovakvom obliku, da će ponovno podnijeti zahtjev Ustavno sudu i to će ponovno pasti na Ustavnom sudu jer nema drugih argumenata nego što je već Ministarstvo poljoprivrede dalo svoje očitovanje i Hrvatski lovački savez. Stoga evo apel da se razmisli, mislim da je korisno da se u ovom trenutku usvoji amandman, a onda se u novom Zakonu u lovstvu ova problematika riješi na drugačiji način, bilo kroz osiguranje vozila, osiguranje prometnica ili na treći način, ali činjenica da lovačke udruge, pogotovo ove male lovačke udruge nemaju adekvatna sredstva da plaćaju ove štete i većina njih je sad već u financijskim problemima zbog toga. Također kada je riječ o šteti od divljači na poljoprivrednim kulturama. I tu mi kroz novi Zakon o lovstvu moramo to kvalitetnije, preciznije riješiti. Jer s jedne strane imamo situaciju na terenu da imamo smanjenje poljoprivrednih aktivnosti, da nam male parcele blizu šuma obrastaju u šikare, da se areal obitavanja divljači širi i da temeljem toga je jednostavno nemoguće spriječiti štete na poljoprivrednim kulturama. A iz polica osiguranja lovačke udruge to ne mogu namiriti, dolazi do blokada udruga ili dolazi do velikog nezadovoljstva poljoprivrednih proizvođača jer su te štete male, naknada šteta mala i nije pravovremena. Jer ne možete vi nekom proizvođaču mlijeka koji je ostao bez kukuruza nadoknaditi štetu jer on nema hranu za svoju stoku i ne može proizvoditi mlijeko. Isto tako i sa djetelinsko travnim smjesama ili nekom drugom kulturom na kojoj je napravljena šteta. Stoga mislim da i to trebamo kroz raspravu o novom zakonu preciznije i kvalitetnije riješiti. Isto tako evo treba istaknuti i problem, već je spomenut problem štetočina koji se širi areal i povećava brojnost i lisica, a u Slavoniji i čagalj je postao problem. Mi imamo problem da je čagalj prekobrojan, a neke veće lovačke udruge ga nije imalo u lovnogospodarskoj osnovi. Dio europskih zemalja gdje je čagalj u nestajanju traži da se on zaštiti, da bude zaštićena vrsta, a kod nas je prekobrojan. I zato apel i prema Hrvatskom lovačkom savezu i ministarstvu, a i udrugama da ga prijavljuju, da ga uvrštavaju u lovnogospodarske osnove, da rade odstrel, da ne izbjegavaju odstreljivati ga jer ćemo imati problem da ćemo ga i mi morati zaštititi a kod nas je prekobrojan i čini štete u lovištima, a postao je opasan i u naseljima.

Konkretno riječ je o obvezi lovaca da svakih pet godina idu na liječnički pregled. Mislimo da je to previše ograničavajuće za naše lovce i preskupo za njih jer taj svaki liječnički pregled košta od 700 do 1000 kuna i da je to udar na njihov kućni budžet zašto to ne bi bilo 10 godina kao što je to i u nekim drugim europskim državama, a imamo europskih država koje uopće ne propisuju ovakvu odredbu nego to rješavaju putem obveza obiteljskog liječnika kao što je i kod nas ugrađeno da ukoliko lovac, vlasnik oružja oboli da obavijesti nadležna državna tijela i da onda slijedom toga mu se uskrati pravo da bude lovac i da ima pravo nositi, držati oružje. Mislim da se to može kvalitetnije riješiti, a ne da idemo po kućnom budžetu lovaca udar na njih.

Hvala lijepa. Kolega Vlaović, drago mi je da ste podcrtali upravo ono na što sam apelirao, a to je da svjesno donosimo zakon koji će nam ponovno past na Ustavnom sudu. Dakle, ja shvaćam i zbog čega smo išli na izmjene ovog zakona bez obzira što se novi priprema, s time nas je i predlagatelj upoznao uostalom prilikom rasprave o ovom zakonu na matičnom odboru. Ali ne shvaćam zašto tvrdoglavo ovo odbija. Tu je sad u ovoj raspravi se čulo i više načina na koji ga možemo riješiti, više pogleda na taj problem. Evidentno je da ga nećemo riješiti samo Zakonom o lovstvu nego i drugim zakonima koji nisu nužno u resoru Ministarstva poljoprivrede. Ali opet kažem, ako požar gasimo pa makar i sa kapi vode ipak ga gasimo. Ovako ostavljamo da on i dalje gori. I spominjali ste ceste. Da, vlasnici cesta vam kažu mi smo postavili znak opasnost na cesti, divljač i njihova odgovornost tu prestaje. To nije dobro. Dakle, prije svega za lovačka društva koji također se osiguravaju da divljač ne izlazi iz lovišta, … [[Govornik se ne razumije.]] ogradama, fizičkim dakle preprekama itd. Dakle, ulažu isto određeni novac, a svejedno snose štetu. Dakle, tu treba naći način na koji to riješiti. Ovo bi bila samo kap ponavljam na požar, ali bi opet bila kap. A što će nam se desiti u suprotnom? Mi zakon izglasamo danas, sutra se podnosi ponovo zahtjev za ocjenom ustavnosti i opet gdje smo, što smo napravili? Kolega Hajduković, pa evo mi se slažemo da ne treba donositi zakone koji će pasti ponovno na Ustavnom sudu i na taj način evo ponašamo se i neodgovorno i prema našem Ustavnom sudu, prema lovcima, prema svima, prema poreznim obveznicima. U konačnosti ovdje trošimo vrijeme i novac poreznih obveznika, a nećemo riješiti problem. Ja razumijem i ministarstvo jer je financijska obveza u ovom trenutku na državi, odnosno vjerojatno bi Ministarstvo financija teretilo Ministarstvo poljoprivrede i njihov proračun koji to nemaju planirano u svom proračunu. Ali tu ja sam uvijek za da se nađe rješenje, ali ne na štetu lovačkih udruga pogotovo županijskih lovačkih udruga koje su malih financijskih mogućnosti. A mislim da i nema puno takvih lovačkih udruga koje nemaju u svojoj lovnogospodarskoj osnovi visoku divljač, jer uglavnom ona čini štete najviše u prometu. Stoga mislim da to ne bi ni bio veliki teret Ministarstvu poljoprivrede i ne vidim razloga da toliko inzistira da se na ovaj način taj problem riješi dok se novi Zakon o lovstvu ne donese, mislim da je ovo što je Ustavni sud presudio ispravno. A što se tiče obilježavanja cesta sa znakovima opasnost od divljači tu uvijek naglašavam i apeliram na lovačke udruge i na Županijske uprave za ceste da se ti znakovi postave i da se obnove oni koji su uništeni. A evo i apel prema onima koji uništavaju znakove da ih ne skidaju, jer oni sigurno koriste i sigurnosti prometa i svi smo mi sudionici u prometu i treba biti odgovoran i prema drugima i prema sebi.

Da li je ta granica od 300 metara prevelika ili premala, to je za javnu raspravu, a isto tako problem je i širenje bjesnoće koje može se dogoditi, problem je i šteta na obiteljskim gospodarstvima, a problem je i evo čuli smo u našem kontinentalnom, u primorskom dijelu gdje dolazi do pojavljivanja divljači pa i štetočina u samom dijelu gdje su apartmani, gdje imamo problem i da turisti se plaše i ne dolaze u neka područja ili biježe tamo gdje se to pojavljuje. Mislim da se mora naći način kako to riješiti, a i nije spomenuto ovdje još jedno problem upravo urbanih područja koja su nelovna područja i to smo mi u našoj županiji riješili kroz definiranjem koje je to nelovno područje za grad Slavonski Brod i udruge koje gravitiraju u gradu Slavonskom Brodu, smo riješili na način da svaka participira jednim dijelom i odgovorna je u suradnji sa drugim tijelima postupit kad se pojavi bilo divljač ili štetočina u tom području i dogovara se model kako to riješiti. Pa evo to može biti jedan model, nek se javi naš upravni model za poljoprivredu u Brodsko-posavskoj županiji, kako smo to riješili, mogu i drugi gradovi na taj način to riješiti.

Izvolite. Državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Puno je toga već rečeno, uvijek je bolje govoriti prvi nego zadnji, a neki put i obratno, no ove izmjene i dopune Zakonu o lovstvu donosimo isključivo zbog usklađivanja sa zakonodavstvo EU i mi ćemo takve izmjene i dopune Klub HDZ-a podržati iako su one minimalne. Primjerice, predlaže se zabrana lova pernate divljači tokom razmnožavanja i podizanja mladunčadi, kao i loviti ženku takve divljači, dlakave divljači tijekom bređosti ili tijekom vođenje mladunčadi. E sad se vraćamo na onu temu o kojoj smo raspravljali i na odboru, a to je da se nedvojbeno propisuje odštetna odgovornost lovoovlaštenika za štete od divljači neovisno o tome jel je ta divljač stalno živi u lovištu ili je to takozvana migratorna divljač, pa je ona prouzročila štetu prilikom migracije u lovištu gdje se ona ne nalazi u lovno gospodarskoj osnovi. Tu se javlja određene dileme i na odgovor se povela rasprava je li takva divljač, koja se slučajno našla u određenom lovištu, koju nema upisanu u lovno gospodarsku osnovu, vlasništvo i dobro RH i onda i odgovornost za štetu proizlazi kao vlasništvo RH nad RH kao što tumači to Ustavni sud ili je ta divljač došla iz nekog od susjednih lovišta koju ima upisan u lovnu gospodarsku osnovu iz kojeg lovišta i tko je onda odgovoran za tu štetu, ako je došla iz susjednog lovišta. Dakle, to je dilema koju sigurno, na koju će morati dati odgovor u budućim izmjenama i dopunama zakona, odnosno u kompletnom zakonu koji sad ulazi u E-savjetovanje, Ministarstvo poljoprivrede, naravno da s ovom odlukom moramo voditi računa o eventualnim tužbama, o salvi tužbi koje bi proizašle iz donošenjem ovog zakona, a pogotovo zbog šteta na usjevima. Ovu dilemu, ali još mnoge druge opservacije prijedloge dali smo i u prvom čitanju u zadaću Ministarstvu poljoprivrede da ugradi i implementira u ovaj novi zakon. Tako smo primjerice, upozoravali da treba razlučiti komercijalna lovišta od lovačkih udruga i lovačkih društava. Dakle lovačka društva i lovačke udruge, čuvaju, štite i brine o uzgoju divljači. Na terenu se javlja situacija da je sve manje lovaca zainteresirano za ovaj vid aktivnosti i populacija lovaca je sve starija i lov je postao vrlo skup hobi.

Takva lovo zakupnina trebala bi biti minimalna ili nikakva. Uvjeti za uzgoj divljači su se primijenili pogotovo stoga što su lovišta postala prošarana autocestama ili cestama, agrotehnika u poljoprivredi se mijenja i vrlo je teško uzgojiti određene vrste divljači, pa dolazimo u situaciju da imate na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske vrlo male količine trčki ili primjerice zeca, naravno da s pojedinom vrstom krupne divljači, npr. divlje svinje, situacija je bitno drugačija. I tu treba razmišljati o ukidanju lovostaja za crnu divljač, pogotovo u nekim situacijama gdje se ona nekontroliranim povećanjem broja jedinki je vinovnik štetan na poljoprivrednim usjevima. I tu se definitivno slažem s time da trebamo razlučiti situaciju s jedne strane lovce i lovačke udruge, a s druge strane poljoprivrednike koje imaju ogromne štete, tako da bi se sa ukidanjem lovostaja u tom momentu na crno … moli neke stvari pomaknuti. E sada se vraćamo na štete, dakle štete koje plaćaju lovozakupnici, lovačka društva definitivno su sve veće i tu moramo ozbiljno razmišljati o tome da stanemo u svakom slučaju na stranu njih jer prelazi milijunske iznose. Mnogi lovozakupnici su zbog toga pred stečajem.

Zakon kaže da cesta nije lovište, o tome govorimo cijelo vrijeme, ipak sve što se događa na cesti sve štete idu na štetu lovozakupnika ili eventualno osiguravajućeg društva kod onih lovnih udruga koje imaju takva osiguranja. Današnje cijene premija su izuzetno visoke imalo lovačkih udruga si može takve situacije osiguranja priuštiti i one često puta enormno premašuju lovozakupninu pa čak i vrijednost lovnogospodarske osnove. Ja se isto slažem sa puno prethodnika i ja sam to predlagao i u prvoj verziji zakona, izračuni su da bi bilo petnaestak, dvadeset kuna dovoljno da mi koji plaćamo osiguranje motornih vozila se taj iznos uračuna prilikom osiguranja čime bi se obuhvatile štete od naleta divljači na cesti i otpale bi potrebe za bezbrojnim sudskim slučajevima s kojima onda nisu zadovoljni niti vozači niti zakupnici lovišta. Nadalje, Zakonom o lovstvu trebalo bi jasnije odrediti problematiku smanjivanja brojnog stanja predatora, posebno lisica. U tim tzv. zaštitnim područjima od 200 do 300m od naselja u mjestu u mnogim slučajevima su upravo ta područja puna predatora i nije rijetkost da lisice ulaze u kuću, moji prethodnici su o tome govorili, i u kokošinjce, peradnjake čak i u malim gradovima, a kamoli u seoskim sredinama.

Samim time nemamo niti kontinuirani nadzor monitoring bjesnoće nakon provedbe oralne vakcinacije koja je bila odrađeno u proteklom razdoblju. Apeliram da se ta naknada lovcima vrati. Naime, lovcima je bila isplaćivana naknada od 100 kuna, a 50 kuna veterinarskim organizacijama za provedbu monitoringa i transporta, transportne troškove i prihvat lisica. Jasnije bi trebalo obraditi i pitanje čuvanja lovišta i o tome je već bilo danas govora i divljači preciznije, odrediti prava i dužnosti lovočuvara, ali i obveznu suradnju policije lovočuvara. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika i na vaše izlaganje. Prva je uvaženog zastupnika Stjepana Culeja. Izvolite.

Kolega Križaniću, mi govorimo ovdje o posljedici čega smo mi svjedoci, a ne govorimo o uzroku svih problema koji su nas snašli. Činjenica da je nekada lovstvo bilo uređeno na taj način prije Domovinskoga rata i nije bilo problema niti sa bjesnoćom, a posebice ne sa čagljevima. Dakle sa Domovinskim ratom dolaze svi problemi u Hrvatsku pa tako i u lovstvu. Kada bi Hrvatska i da je uspjela naplatiti ratnu štetu, vjerojatno bi uspjela i sanirati sve probleme koje su zadesile cijelu Hrvatsku, a tako i naše lovstvo. Ja dolazim iz Vukovarsko-srijemske županije i posebice su mi poznati tereni u našoj Cvelferiji, ne u Gunji gdje je bila poplava, ali u Strošincima, tromeđi i na onaj dio koji je vezan na Srbiju mi je poznat.

Zašto? Ljudi su se iselili iz onoga područja, ne samo zbog rata, nego i zbog onoga što im je Domovinski rat donio, a donio je neimaštinu, ne ulaganje, ne saniranje ratne štete, ne isplate ratne štete, uništavanje njihovih posjeda, uništavanje njihovih i polja, zapuštanja, dakle cijeli problem je taj. A mi ako bi htjeli riješiti problem hrvatskoga lovstva, mi bi mogli jednostavno propisati od nekih koji imaju to više iskustva, a posebice Austrija i neke zapadne zemlje i ne bismo morali puno tražiti uzroke i posljedice. Nisam točno shvatio na šta ste aludirali, sigurno je da su iseljena područja poseban problem, pogotovo da se na takvi iseljenim područjima gdje se širi šikara, gdje ćemo sigurno Zakonom o zemljištu koje isto sada dolazi na naše klupe vjerojatno i taj problem rješavati da je u tim područjima puno veća mogućnost širenja i razmnožavanja pogotovo lisica i predatora i tu je puno teže reagirati jer na takvim područjima su i lovačke udruge manje aktivne i ima ih vjerojatno manje. Uvaženi kolega Križanić, govorili ste o oralnoj vakcinaciji i sredstvima koja bi lovačka društva trebala povratno dobiti nazad. Ako se sjećate prije 10-ak pa i više godina, redovito slovačka društva, na terenu sami iznosili cjepiva, potpuno besplatno a država je osiguravala ta sredstva. Proteklih nekoliko godina to se radi na potpuno drugačiji način i ja vjerujem sa ogromnim troškovima i bilo bi interesantno znati koji su to iznosi budući da su na natječaj dobili čini mi se Češki ili da su se cjepiva izbacivala putem aviona po šumskim predjelima i na taj način vršena oralna vakcinacija. U jednom dijelu ste spomenuli odgovornost, pravo i pravda kako god netko to tumačio uvijek me je čudilo kada su mi govorili da to nije jedna te ista stvar dok nisam vidio osobno jednu presudu u mome gradu kada je pas pretrčavao cestu, čovjek da bi izbjegao psa udario u kamion i kasnije obitelj tužila. I presuda je bila na milijun i 500 tisuća kuna je grad morao platiti odštetu zbog takvog slučaja. A to spominjem iz razloga što su slične i gotovo pa identične presude i lovačkim društvima u tom dijelu kada se odnosi na odgovornost. Dakle poziva se na Zakon o obveznim odnosima. U ovom trenutku nije bilo moguće utvrditi vlasnika psa pa je odgovornost prebačena na jedinicu lokalne samouprave na, po čijem području se to dogodilo. A propo toga, ovo što ste vi govorili vezano za tko je odgovoran za divljač koja nije u lovno gospodarskoj osnovi. Prema svim dosadašnjim presudama ide se na lovačko društvo na čijem području se to dogodilo. Ja mislim osobno da to nije pošteno i da bi ovo što čitavo vrijeme tu potenciramo sa novim zakonom trebalo raščistiti tu problematiku da se jednom za svagda zna tko je odgovoran, u kojim iznosima i na koji način kako se ne bi ponavljale ovakve, ja bih rekao gotovo pa nesuvisle situacije. Zahvaljujem uvaženi kolega, prvo o oralnoj vakcinaciji. Ona je završena prije nekoliko godina i upravo na način što se stimuliralo lovce sa tih 150 kuna koje su lešine lisica donosile u veterinarske stanice koje su poslije bile prosljeđivane prema veterinarskom institutu. Mi smo imali uvid i monitoring nad kretanjem bjesnoće u RH. Zadnjih nekoliko godina je to smanjeno, ima i sada ali nije više, dakle ne odnosi se više na sve lisice i mi ovoga momenta ne možemo sa punom sigurnošću reći kakvo je stanje sigurnosti vezano uz bjesnoću. Što se tiče lovačkih društava i odgovornosti divljači, ja isto se slažem sa time i tvrdim odgovorno da lovačko društvo koje u lovno gospodarskoj osnovi nema unesenu određenu divljač ne može niti biti odgovorno ako takva divljač napravi štetu.

Kolega Križaniću, vi ste jedan veći dio svoje rasprave posvetili problematici malih lovačkih društava ili udruga. Em da je lovaca sve manje, em da ta populacija stari i da se nažalost sve manje mladih osoba uključuje u lovačke udruge, odnosno želi se baviti lovom. Osim što je to skup sport, on ima i brojne obaveze. Naime, javnost lovce doživljava samo kroz lov, odnosno odstrjel divljači a manje kroz radne akcije i sve ono što tome prethodi. Naime, svaki lovac treba izgraditi hranilišta i solišta i pojilišta. Postoje brojne akcije po pitanju ekologije, znači čišćenja lovišta od zlonamjernih pojedinaca koji u lovišta, odnosno prirodu bacaju sve i svašta. Tako da lov, odnosno bavljenje lovom ili članstvom u lovačkoj udruzi zahtjeva i puno odricanja od svog slobodnog vremena. Naime mi smo na prije kojih 2, 3 godine i u Županijskoj skupštini Varaždinske županije jedno 4 sjednice za redom posvetili pitanju produženja lovozakupa. To je vezano uz ovu našu temu je 40% društava prvotno prema stavu Ministarstva poljoprivrede nije moglo dobiti produženje lovozakupa. Nakon brojnih intervencija i dopisa iz ispred i županije i lovaca na kraju je to bilo preinačeno. Prema tome, slažem se s vama da bi intencija zakonodavca trebala ići da se upravo manjim lovačkim društvima omogući lakši lovozakup i da im se bavljenje njihovom aktivnošću pojednostavi. Zahvaljujem. Kolega Stričak, upoznat sam sa tom situacijom, to je bila jedna apsurdna situacija gdje se zbog, i to sada apeliram na državnu tajnicu i budućeg ministra gdje se zbog toga što se protiv određenih društava pokrenuo spor nije produžio zakup. Ja sam i tu za presumpciju pravednosti. I imamo, puno je kandidata bilo za gradonačelnike i načelnike koji su bili optuženi za puno teža djela nego su bila tu inkriminirana u ovim slučajevima pa su oni danas gradonačelnici i župani.

nisu infrastrukturni zahvati i onda se priđe na nekakve šumske usjeke, ceste nerazvrstane koje recimo ili održavaju lovci ili šumarija se njih proglasi znači biciklističkim stazama. Oni se GPS markiraju i počimamo turiste nekako privlačiti u ta područja koja su inače lovišta. I onda imamo hajmo reći nakon tih naprave se i reklame i to sve, a nikakvi infrastrukturni zahvati nisu napravljeni kako bi ta područja bila sigurna i za životinje i za bicikliste. Ili se recimo naprave velike reklame, a ne upoznamo konkretno i motoriste da je to vrijeme razmnožavanja recimo u travnju i svibnju sada često takve nekakve situacije uznemire divlje životinje. I važno je naglasiti da to upravo postojanje divljih i zaštićenih životinja može biti jedan dodatni plus za razvoj biciklističkog i lovnog turizma, ali je potrebna veća komunikacija i upoznavanje svih tih turista koji dolaze na takva područja. Također imamo i preklapanja nadležnosti Hrvatskim šuma, javnih ustanova, općina i to sve dovodi do jednog problema jer se takvi projekti rade prebrzo. Kopiramo ih na uspješnim primjerima onih koje vidimo vani, a ne poštujemo vlastite neke individualnosti, specifičnosti koje nam upravo trebaju biti plus a ne minus.

Govorili ste malo o životinjama i o tome da se ne samo lovi, nego i uznemirava životinje. Ja moram ovdje reći da mi je drago da Hrvatska evo nakon 10 godina završava sa iskorištavanjem jedne vrste životinja, odnosno činčila koje više neće biti moguće uzgajati radi krzna. Trebamo nam je dugo. 10 godina je bilo prijelazno razdoblje. Mnoge interesne skupine su se tome protivile, ali hvala Bogu ja podržavam da se mi u Hrvatskoj borimo da se zbog takvih stvari, primjerice zbog uzgoja krzna nije moguće i ne mogu uzgajati životinje i sa te strane to su standardi koje Hrvatska mora zastupati. I ponekad određene teme koje su možda malo više aktualne guraju određene teme za koje se hrvatski građani također zanimaju u drugi plan. Sa te strane evo ja bih volio da te standarde koje poznaje EU smo usvojili ranije, ali bolje ikad nego nikad.

Ovdje imamo isto malo specifičniju situaciju nego što je situacija sa činčilama, jer već lovci imaju te standarde usvojene u svojim statutima.

Kolegice Roščić, kažete i sama da se bavite lovom. Smatrate li da je dobro iskoristiti lovišta naših u gospodarsko-turističke svrhe. Je li isto vama kao što se upravlja recimo pomorskim dobrom? Jel' se može bolje iskoristiti naše lovište i samo ono, a i sam razvoj turizma i gospodarski razvoj potencijal, znači ogromne površine naše županije jer je to slično kao što je recimo Brač na Bolu pa sve nije dobro iskorišteno – plaža nego se pogodovalo. Ili možda u vašem mistu Baškoj Vodi gdje se luka i pomorsko dobro iznajmljivalo i pogodovalo jer to je evidentno da je natječaj pogodovan pojedincima.

Što se tiče znači lonog turizma smatram svakako da ga treba razvijati i bolje iskoristiti i da lovni turizam nije samo odstrel, imamo foto lov, promatranje ptica i sve ostalo i naravno da je važno da lokalna zajednica, lokalne lovačke udruge od toga imaju koristi baš kao što trebaju imati i koristi od pomorskog dobra, jer obzirom, da u mojoj općini se upravo nije pogodovalo pojedincu za razliku od situacije na Braču, na Bolu, upravo u općini je znači dano korištenje pomorskog dobra na dobrobit svih onih ljudi koji su lokalno svojim samodoprinosima gradili lučicu, gradili male moliće i sve ostalo.

Uvažena kolegica Roščić, dobro ste napomenuli, uzrujavanje divljači, kad bi bile biciklističke staze i sve ovo o čemu ste govorili, van sezone vođenje mladunčadi, a upravo se suprotno događa, da je špica svih tih korištenosti biciklističkih staza unutar turističke sezone, baš u vrijeme kad se razmnožava divljač i kad se vode mladi. Ali rekli ste jednu riječ koja me ponukala za ovu repliku, koristimo primjere iz vana. Pa evo jedan primjer koji se po meni nikako nije smio dogoditi ovdje u Hrvatskoj, jer iskustva Hrvatske sa oralnom vakcinacijom, recimo lisica na ovom području bila su savršena. Nakon toga uvela se praksa pa se cjepivo počelo bacati iz avion, i gle čuda, ne ni iz naših aviona, nego se za to plaćao stranac. Sada u međuvremenu, sa stanke sam provjerio koliko je to koštalo i prema mojim informacijama oko 15 milijuna eura. I sad kad pogledamo što znači 15 milijuna eura. Kad bi se rasporedilo na teritorij čitave Hrvatske prema lovačkim društvima, upravo onima koji se bave za uzgoj, zaštitu lov divljači organiziraju sve ovo. Koja su sve to obavljala volonterski, besplatno prije, a povratna informacija je bila puno bolja, jer se kontrolirala svaka … divljači, jer su ju lovci donosili onda u veterinarske ustanove gdje se provjeravalo učinak tog cjepiva. Da imamo nekoga tko dragovoljno želi nešto raditi, imamo nekakav nesuvisli propis koji nameće potpuno drugačije rješenje koje nije učinkovito kao ovo i košta abnormalna sredstva. Upravo u onom smislu kako ste vi rekli, koristimo nekakva strana iskustva, a ne upotrebljavamo ono što nam je naše iskustvo u praksi pokazalo se da je vrlo korisno i vrlo dobro. Evo, zahvaljujem kolegi Klariću, upravo sam to htjela naglasiti kod ovih, ajmo reći uzimanja dobrih primjera iz drugih država da jednostavno trebamo prepoznati svoje specifičnosti, svoje prednosti i ne kopirati te neke stvari iako neke naše kolege žele ostaviti dojam da onaj zakonodavni dokumenti koje donosimo su uvjetovani direktivama. Evo prošla treća sjednica Hrvatskog sabora, mi smo donijeli 22 zakona, 6 je bilo uvjetovano usklađivanjem, sve ostalo je ono što mi sami možemo odrediti, odlučiti što najbolje, tako i ovaj sad sljedeći Zakon o lovstvu, odnosno novi zakon nije uvjetovan direktivama i jako je važno da kod provedbe i unošenja direktiva, unosimo ono nužno, al doista, ono što je naše ostavimo i prepoznamo i da mi budemo dobar primjer ko što i možemo drugim državama EU.

Još jedenom pozdravljam državnu tajnicu, pomoćnika. Evo ova kratka izmjena Zakona o lovstvu, odnosno usklađenje sa europskim direktivama je pokazala niz potreba, niz problema koji se tiču lovstva i aktivnosti u svezi lova i sigurno to eksplicira i zahtjeva brzo donošenje novog Zakona o lovstvu, koji bi trebao riješiti niz ovih detalja koje su danas ovdje postavljene. Ja bi se osvrnuo na neke od tih, a da se ne ponavljamo. Prvo pitanje osiguranja i štete koje se javljaju i divljači i usjeva je svako nešto što treba regulirati i treba pomoći lovcima, naime ovdje i u raspravama je rečeno, a i to mi je poznato na terenu, niz lovačkih društava došao je već na rub egzistencije, odnosno, upitnosti, njihovo daljnje korištenje zakupa i koncesije koje imaju od županija. To je razlog da novim zakonom trebamo nać načina kako pomoć hrvatskim lovcima, ovo je prigoda i ovako javno pohvalit rad Hrvatskog lovačkog saveza, ako i rad lovačkih saveza na područjima županija i naših lovačkih udruga, koji praktički, evo uz Hrvatske šume i ministarstvo se bave i brinu i o uzgoju i o brizi o divljači i onom lovstvu. To često otvara rasprave tipa lovci su samo ti koji istrjebljuju divljač, što nije točno, to su koji se bave i koji rade i u lovstvu, ali i koji rade i lokalnoj i regionalnoj upravi, znaju za važnost hrvatskih lovaca. Ja također se pridružujem mojim prethodnicima koji su dali važan akcent na ovo pitanje osiguranja i traženja načina kako pomoći lovcima, kako to osiguranje riješiti ili sa osiguravajućim udrugama, odnosno poduzećima koji se s tim bave i isto tako moramo naći načina kako pomoći županijama jer županije dobivaju skromna sredstva od ovih koncesija, odnosno zakupa zemljišta za lovačku djelatnost i tu treba vidjeti možda težiti da županije se odreknu dijela tog prihoda i ako cijeli prihod koji se dobije tim načinom je namjenski i on se dalje koristi i pomaže se i lovcima i lovnogospodarskoj osnovi, ali i ta lovnogospodarska osnova postala je cijela nauka na terenu kada se traže elaborati i kada se … lovačke udruge onda je to praktično postalo stvarno jedna mala nauka i timovi stručnih ljudi moraju to pripremati i moraju raditi na tome. Tako da jedno pitanje koje je danas ovdje postavljeno je stvarno pitanja za razmišljanje, a to je što bi bilo kada ne bi bilo uopće lovačkih udruga, lovačkih saveza, kada ne bi bilo tako organiziranog djelovanja lovaca, tko bi se brinuo o tom? Sigurno ministarstvu je to primarna djelatnost. Lovaca neće nestati, to je jasno, tradicija od 120, 30 godina djelovanja lovačkih udruga je nešto što je već način življenja, jedna kultura življenja u Hrvatskoj kao i u velikom dijelu Europe i to se neće dogoditi. Ali mi moramo naći načina kako pomoći. Npr. kod nas u Dalmaciji, posebno na otocima gdje je stanovništvo iselilo, gdje je mali broj stanovnika gdje poljoprivrede praktično nema, gdje je sve zapušteno, gdje su naša polja pretvorena praktično u džungle, veliki problem je lovcima. Jer nekada je bilo lako kada su bile velike poljoprivredne površine, kada je sve bilo obrađeno onda je i lov bio bogatiji i lakše je bilo lovcima. Međutim, danas u uvjetima kada je praktično sve prašuma i u velikom dijelu Dalmatinske zagore onda je vrlo teško provoditi lovnogospodarsku osnovu. Međutim, taj problem zapuštenih velikih površina je veliki problem i za lovce. Tako bi trebalo vidjeti način da i ministarstvo kroz sredstva europskih fondova, skupa sa lovačkim udrugama i lovačkim savezima nađe načina da se napravi jedan dobar program gdje bi se pokušao riješiti taj problem. Taj je problem i vatrogascima i lovcima jer te velike zapuštene površine su svima problem. Znači europski fondovi su sigurno jedan način gdje bi mogli dio sredstava izvući i naći pravu namjenu u ovome. Moramo novim Zakonom o lovstvu sigurno naći načina kako pomoći lovcima, kako pojednostavniti stvari. Ovdje smo imali rasprave na Saboru kroz prošle izmjene i dopune Zakona o lovstvu od radikalnih stvari da treba zabraniti oružje, da je oružje opasno, da se događaju nesretni slučajevi, incidenti pa do tog da bi trebalo zabraniti lovce. Ja spadam u grupu onih sigurno koji potiču i apeliraju i na ministarstvo i na zakonodavca da novim Zakonom o lovstvu pomogne lovcima, da nađe načina da se lovstvo u Hrvatskoj dalje razvija i da ostanemo u redu država koje imaju najbolje razvijeno lovstvo u ovom dijelu Europe.

I na vaše izlaganje imamo nekoliko replika. Slažem se s ovim jednim dijelom koji ste vi govorili o tome da su lovci doista u jednoj teškoj poziciji. Evo ja kao čelnik jedinice lokalne samouprave konstantno komuniciram sa svim udrugama, a među ostalim i s lovcima i ono što oni stalno stavljaju pod najveći problem, to su ustvari te štete koje se događaju na cestama. Mi znamo da sve što se događa unutar lovišta, a unutar lovišta su i određene ceste koje su regionalne, općinske ili bilo koje, sve štete koje nastanu na tim cestama odgovorno je lovačko društvo. Na koji način tu napraviti nešto da ta lovačka društva ne odgovaraju za sve nastale štete. A moramo znati da i osiguranja su se vrlo lako i lijepo izvukla iz svega toga skupa. A ne samo štete u prometnim nesrećama nego i štete koje su na usjevima. A imaju problem, osiguravajuća društva više ne žele osiguravati usjeve jer znaju da su to velike štete i tu su lovci u problemima. U svakom slučaju treba zakonom omogućiti da lovci dalje djeluju jel znamo da lovci nisu samo oni koji hodaju okolo s puškom i ubijaju životinje, nego dapače, mislim da se oni doslovno brinu o životinjama, o prirodi, treba im pomoći, ali naći u jednom smislu pravu mjeru da ne ugrozimo i osiguravajuća društva, da se pokrivaju štete i na autima i na usjevima, a da nam lovačka društva ne propadaju. Vidi ste da ste vi čelnik lokalne samouprave i da dobro poznajte tu problematiku i to je jedan ozbiljni veliki problem koji se mora zajednički rješavati i lokalna uprava, županija, država i lovačka društva. Lovačka društva su tu sigurno najslabija, ali ono što se izdvaja za lovnogospodarsku osnovu i zakupe treba usmjeriti. Ono se usmjerava natrag, ali vidjeti zajedničkim sredstvima se mora naći načina kako rješavati to pitanje šteta jel ne može se to prevaliti na niti jednu od tih strana. Ali svi zajedno moraju sudjelovati u tome, ne znam država u sufinanciranju polica, isto tako lokalne, regionalna uprava i lovci.

Županijske ceste niti imaju kapaciteta ni financijskih mogućnosti kontrolirati sva stabla uz prometnice, posebno veliki dio prometnica koje prolaze kroz nekakva ona naša krška područja gdje su i ta stabla i to na onim vremenskim uvjetima kada su veliki vjetrovi kod nas bure onda se lako događa pad tih stabala i to su veliki problemi.

Treba voditi brigu da do štete ne dođe, ali kada dođe onda mora se sve ukupno intervenirati i sufinancirati taj problem. Hvala lijepo predsjedavajući. Kolega Sanader, vi ste bili i dugogodišnji župan, županijski vijećnik i dobro poznajete problem znači Dalmatinske zagore, problem lovstva i rekli ste da je nedostatak sredstava u županiji, poglavito u obeštećenjima i da ne mogu lovci sve raditi i da su to ljudi koji se odriču i dobrovoljnim radom svojim koji ulažu u ta područja koja su zaboravljena poglavito u dijelu Dalmatinske zagore odakle sam ja i porijeklom. Znači dobro ste to primijetili i trebali ste se izboriti i trebamo se izboriti za više sredstava i decentralizaciju sredstava prema županijama. Puno bi bolje bilo da smo ta sredstva usmjeravali gdje treba nego da smo napravili izlaz za Vučevicu sa autoputa. To je jedno besmisleno ulaganje jer nažalost da se je ulagalo u ove stvari, da su se očuvala lovišta, gospodarski napredak, turistički napredak onda ne bi nam sada u tim selima lisica zvonila a vuk poštu nosio. Jednostavno više ljude nema a napravili smo izlaz sa autoputa za Vučevicu jer je od tamo bio bivši premijer rodom, gospodin Sanader. Znači županija je ona koja se mora izboriti za decentralizirana sredstva da zaštitimo ova područja i naše lovce i da imamo za štete i za naše poljoprivrednike i usjeve. Nego su bile investicije da bi se dodvorilo premijeru, napravilo se, tadašnjem Sanaderu, napravio se izlaz za Vučevicu. Nema stanovnika nažalost.

Znači županija treba to raditi i boriti se.

Znači gospodine kolega, uvaženi Bulj, ja sam dijete Zagore isto kao i vi i ono kako je davna rečenica, ne dam se nikome nadvisiti u ljubavi i borbi za tu Zagoru našu. Jasno je, sredstava je uvijek malo i skupa i sa vama i sa svim zastupnicima ću se boriti uvijek za više sredstava našoj Zagori, ne populistički nego onako stvarno što je realno i što je moguće da bi se radilo na razvoju Zagore. Ovo što vi spominjete čvor Vučevica nije napravljen da bi išao premijer Sanader u svoje rodno mjesto jer on niti je tamo rođen niti tamo šta ima. Ja sam se borio za izlaz Vučevica i to smatram svojim projektom jer upravo ovo, vi negirate sami sebe, na jednu stranu govorite treba se boriti za Zagoru, a drugo, vi bi htjeli, znači da ta autocesta prolazi kroz Zagoru a da mi kao urođenici samo promatramo cestu i promet vozila na toj cesti i divimo se kako lijepa vozila prolaze tamo. Ja se s time nisam složio… … [[Upadica se ne čuje.]] Ja se s time nisam složio gospodine Bulj i upravo zato sam potakao da se napravi čvor Vučevica jer čvor Vučevica između Prgometa i Dugopolja je 30km i struka je dala opravdanje da se na toj polovini na 15km napravi čvor. Uz taj čvor je 500 hektara zemljišta na kamenjaru, društvenog zemljišta. Za 50 hektara smo dobili već iz prošlih Vlada vlasništvo i osmislili zonu u kojoj može ići razvoj. Iz te zone ide tunel kroz Kozjak. Znači ona ima svoje puno opravdanje i ona može razviti taj dio Zagore. I sigurno ima svoje apsolutno opravdanje a to će pokazati vrijeme koje dolazi. A nemojte napadati projekte u Zagori nego trebamo se ponositi sa svaki projektom koji je u Zagori i koji može donijeti razvoju Zagore a ovaj će to sigurno donijeti. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega, vi ste u svojoj raspravi rekli kako je nužno da županija se kapacitira kako bi mogla pratiti sustav dodjele koncesija, odnosno svega onoga što se odnosi na samo lovstvo. Moje je pitanje zapravo a gdje su tu jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradovi. Jer naime općine i gradovi nemaju apsolutno nikakvog utjecaja niti na dodjelu koncesija, niti na novac od koncesija. Niti oni imaju utjecaj na koncesije, niti oni imaju bilo kakvu odštetu od tih koncesija. Nadalje, vrlo klasičan primjer o tome kako jedinice lokalne samouprave nemaju nikakvog utjecaja na lovstvo i provođenje sustava u lovstvu je taj da recimo se može dogoditi da subotom, nedjeljom, vikendom, vi na planinarskim stazama, na biciklističkim stazama hodate nordijskim palicama i da vas lovac upuca jer vas zamijeni za jelena ili za nekakvu visoku divljač. Mislim da su zapravo općine i gradovi isključeni iz tog sustava i da je to vrlo nepravedno jer naime okoliš nije samo ambijent za bioraznolikost. Okoliš je također resurs i to legitiman resurs za ljude koji tamo žive.

Sve županije daju koncesije odnosno daju zakup na ta područja. Međutim uključeni su i kroz lovačka društva djeluju uglavnom u općinama i gradovima i kao udruge nekog grada i općine, oni sudjeluju kroz rad te jedinice lokalne samouprave. I ovo su problemi točni o čemu ste vi govorili, znači ti šumski putevi, problemi, divljač, lovac na šumskom putu. Nažalost neka lovišta su preblizu naseljenim mjestima, to stoji ali to je odgovornost lovačkih udruga. I oni kroz svoju studiju lovno gospodarske osnove prikazuju i daju program kako se ponaša u nekom dijelu, gdje se lov usmjerava, lovozakupnik brine o tome, lovočuvar usmjerava lov, lov je preozbljna djelatnost. Tako da ne zna da baš ima puno slučajeva da može šetač običan se sresti sa lovcima, onda to znači nije dobro odrađeno na nekom području odnosno taj lovočuvar ili zakupnik loše radi svoj posao, sigurno ima i takvih primjera, ali uglavnom lovci su disciplinirana vojska i funkcioniraju kao jedna disciplinarni sustav gdje ne bi smjelo biti takvih i gdje nema takvih događaja.

Slušali smo danas dosta rasprava, većinom su se one vezale uz određene situacije koje se dešavaju, da li u lovačkim društvima dali jedinicama lokalne samouprave da li po pitanju osiguranja i da li osiguravajuća društva nešto žele ili ne žele osigurati, a ja danas ovdje jer takva mi je i dužnost kao predsjednik Odbora zaštite okoliša i prirode moram reagirati i reći da bi trebalo kao društvo, kao zemlja, raspravljati o tome da se Zakon o lovstvu stavi u funkciju očuvanja i zaštite okoliša i prirode odnosno očuvanja pojedinih životinjskih vrsta, divljih životinjskih vrsta i to je ono što mene čini nezadovoljnim vezano uz aktualni zakon. Naravno, Zakon o lovstvu i lovstvo je gospodarska djelatnost, jako puno ljudi dolazi u RH i zbog toga i to je je jedna strast i ljubav prema, ja bi rekao, određenom bavljenju lovom, ali sa druge strane to mora biti u funkciji i prirode očuvanja okoliša, mada to nekada i kontradiktorno zvuči jedno sa drugim, ali moramo staviti to u tu funkciju. Ima jako puno životinjskih vrsta pogotovo ptica koje su pred izumiranjem u Hrvatskoj, to zakonodavac uopće ne primjećuje, niti ne reagira, zakon nam je dosta, ja bi rekao, neefikasan, vezano u krivolovstvo, dosta često se to nažalost odvija i pod onima koji imaju dopuštenje i koji održavaju određena lovišta i ono što bi ja ovdje apelirao, predstavnike Ministarstva poljoprivrede, da nakon 2005. godine kad se novi zakon pisao, neke zemlje koje se bave zaštitom okoliša malo više i prirode, i životinjskih vrsta, mijenjali su zakone po nekoliko puta i to suštinski. Znači, to nije pitanje od danas do sutra, nije pitanje jedne odredbe zakona koja će reći da zaštitimo i ne uznemiravamo životinje koje su sa mladunčadi, koje su snesle jaja, ili nešto treće, nego je to pitanje jednog sustavnog pristupa, rekao sam, očuvanju i prirode i flore i faune i to na taj način, naš zakon mora definirati. Ja nisam zadovoljan kada vidim, a čitao sam vrlo pozorno, i iznenadilo me koliko su si ljudi koji su aktivisti u tom području dali truda, primjerice Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, koje je napisalo 16 stranica teksta vrlo kada čovjek čita, koncipirano, sa izvorima, statistikama, sa određenim stvarima da bi im onda predlagatelj, odnosno Ministarstvo poljoprivrede odgovorilo ne prihvaća se jer su primjedbe, ovdje piše „primjedba“ a napisano je na 16 stranica, znači tu je čitav niz, ovo bi se moglo podvesti pod neke čak i magisterije, nije baš za doktorat, ali ljudi su si zbilja dali truda. Znači primjedba je neargumentirana, puna subjektivnih i uvredljivih tonova i izjava. Bez da se u toj javnoj raspravi ušlo u meritum, a ja mislim da službenici to mogu u ministarstvu, ako netko napiše da je po određenim statistikama i ocjenama razina hrvatskom lovstva ispod prosjeka EU-a i to puno, onda se to argumentirano mora opovrgnuti, znači ne može se ići na ovakav način sa ljudima koji su si očito dali truda ne zbog svoga nekog osobnog interesa jer tu dosta često ljudi znaju reći imaju oni neki tamo interes. Ovo su očito aktivisti, ljudi koji žele zaštititi floru i faunu, i koji su si dli truda i koji se s tim bave iz ljubavi, znači tu nema neke prevelike materijalne koristi nego se zbilja žele baviti time da Hrvatska zaštiti svoje prirodne vrste i da se tu stavi naglasak a ja se duboko zalažem, da nam to treba biti rasprava i ja bi rekao, meritum rasprave o Zakonu o lovstvu. I zato pozivam da se što prije donese novi Zakon o lovstvu, ovaj nije adekvatan, vidi se po milijun ovdje iznošenih argumenata, odnosno puno argumenata, da postoji prostora za unapređenje i da Hrvatska usvoji konačno te standarde a ne da ide parcijalno od situacije do situacije, onda nešto stavi, nešto ne stavi. Mene je zgrozilo recimo kada sam pročitao da su neke vrste još uvijek, da je dopušten njihov izlov a da su praktično pred istrebljenjem odnosno da postoji mogućnost da Hrvatska nekih vrsta ptica više neće vrlo brzo imati, a još uvijek je moguće ih loviti u određenim lovištima. Znači bavimo se, suštinom, bavimo se temama koje po meni Hrvatska kao razvijeno društvo treba se baviti, ne treba sve svesti na iskakanje divljači na cestu, propasti usjeva, naravno to je bitno, gospodarsku djelatnost da dođu Talijani i da ovdje upucaju trofeje, i da plate veliki iznos u našim lovištima, sve je to dobro, ali ono šta bi ja htio istaknuti kao najvažnije je da stavimo ovaj zakon u funkciju očuvanja flore i faune, a pogotovo divlje, zbog toga šta mislim da se to još uvijek dovoljno u Hrvatskoj ne percipira i da se to ne stavlja u onaj fokus koji bi trebao biti. Da se na kraju naš Zakon o lovstvu ne svede samo nato da li će netko negdje moći organizirati lov ili da li će se nešto gospodarski zaraditi ili neće. Znači, puno važniji, i ako hoćete i gospodarski i materijalni fokus treba biti na tome da se naši prirodni resursi, priroda očuvaj, a nažalost, imam osjećaj da u Hrvatskoj jedino lovstvo koje je u fokusu ove Vlade je lovstvo na pojedine zastupnike u Hrvatskom saboru.

Naravno tu govorim figurativno, nema fizičkog lova. Tu se više radi o materijalnom odnosno interesnom lovu. Ali kao što smo vidjeli proteklih dana i tjedana taj interesni materijalni lov je dosta efikasan, ali on na žalost nije reguliran zakonom i mi bi taj lov trebali deregulirati, odnosno onemogućiti zakonom kako nam se takav lov ne bi više u budućnosti dešavao.

Imamo nekoliko replika i na vaše izlaganje. Izvolite prvi je uvaženi zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Maras, aplaudirali ste u ovoj svojoj raspravi kako bi se trebalo bazirati što više na zaštiti flore i faune i kroz lovstvo. Naime, želim vas upoznati da su lovačke udruge te koje kao i lovozakupnici u vidu trgovačkih društava koji su svjesni kako štititi okoliš i kako i floru i faunu staviti u jedan normalan odnos. Znači niz akcija koje vam se je očistilo divlje deponije u zajedništvu sa lokalnom samoupravom, sa komunalnim tvrtkama su odradile lovačke udruge kao i lovozakupnici svakome je cilj da prije svega ima lijepo uredno čisto lovište kako bi gosti koji dolaze imali uživati u prirodi, a ne doći na divlje deponije i smetlišta. Druga stvar, u ovoj raspravi se govori o onim stvarima koje se mijenjaju u zakonu i koje bi trebale doprinijeti i budućnost koja bi trebala donest se kroz Zakon o lovu, a tiče se osiguranja. Naime, osiguranja su tako strašna i rigorozna da iscrpljuju sve lovačke udruge pa i lovozakupnike kao trgovačka društva i ona kako koje godine isplatite osiguraninu, tako vam se druge godine diže premija i to ide do u nedogled. Zato bi trebala neka sinergija u zajedništvu sa lokalnim samoupravama, županijskim uredima i državom i cestama naći zajednički jezik kako zaštititi i te lovačke udruge koji sada rekao sam već prije imaju preveliku članarinu godišnju, a uz sve obaveze koje moraju učiniti. No da je to gospodarska djelatnost sigurno da je, jer u većini naših županija najveći broj noćenja se ostvaruje kroz lovni turizam kao i prihodi od lovnog turizma su izdašni i sigurno su dobro došli. U novom zakonu vjerujem da ćemo naći zajednički jezik kako bi doprinijeli tome da to bude još bolje i kvalitetnije riješeno. Mislim da su to većinom entuzijasti, zaljubljenici u prirodu. Doduše ta strast za lovom je naravno također tu prisutna. Ali ono šta mene brine i zbog čega sam raspravljao ovdje, zato što mi uopće fokus ne stavljamo na zaštitu prirode i zaštitu naših životinjskih vrsta. Rekao sam ovo je kako bih rekao dvije direktive i nekoliko odredba zakona koje govore o uznemiravanju životinja tijekom reprodukcijskog procesa. I sa te strane ja nisam zadovoljan jer se zakon cijeli ne mijenja u smjeru kojem sam rekao u svojoj raspravi. Mi primjerice u Hrvatskoj imamo vrlo neefikasan ili skoro bih rekao nepostojeći sustav kontrole ulova. Znači tko tu kontrolira? Kontroliraju oni koji ja bih rekao imaju određene koncesije i ja mislim da bi tu trebalo malo više pažnje obratiti od strane države, jer ja sam siguran da uz one časne ljude koji se lovom bave i lovačka društva iz ljubavi prema prirodi postoje oni koji su manje časni i koji tu koriste određene situacije koje ne bi trebali koristiti. To je tako svagdje, pa tako i u lovstvu. Jedini problem je šta Ministarstvo poljoprivrede, odnosno uprava za lovstvo u Ministarstvu poljoprivrede nema efikasnu kontrolu šta se na terenu dešava. Previše se oslanja na situaciju koja je, a koja po meni u nekim stvarima nije dobra. S obzirom da nemamo kontrole, onda imamo jako puno i krivolova i nekada na žalost i od onih koji imaju obvezu kontrolirati situaciju.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, slažem se sa vama kad kažete da ovaj zakon nije dobro napravljen. On je više kozmetički učinjen i zato bih apelirao na ovdje prisutnu državnu tajnicu Ministarstva poljoprivrede i kad zakone radimo hajmo uključiti doslovno sve one kojih se tiču ovi zakoni, a to su prije sveg evo udruge u lovstvu, to su jedinice lokalne samouprave. Znači i općine i gradove, ali i županije koje imaju jako važnu ulogu u svemu tome skupa, ali pokušati i uključiti i osiguravateljske kuće jer sad smo zajedno došli do zaključka da osiguravateljske kuće tu rade doslovno veliki nered. Ali kad govorimo o lovstvu, onda jasno da u lovstvu moramo govoriti o zaštiti prirode ali i o kao o privrednoj grani. Naime, ja ću napomenuti da lovstvo je doslovno jedna velika i važna privredna grana. Evo imam podatak da u Sloveniji od kontinentalnog turizma jedan veliki, znatni dio u stvari se odnosi i na lovstvo.

Vi ste spomenuli sada ovo što sam ja govorio, o izradi novog zakona, ali ono što sam ja posebno isticao i želim da se ovdje vrlo jasno kaže, da se uz sve ove koje ste vi nabrojili u izradu zakona uključi nevladini sektor. Znači zanemarujemo i znanstvenu zajednicu, zanemarujemo stručnjake sa fakulteta, sa sveučilišta, zanemarujemo ljude koji se bave s time i kao znanstvenici i kao zaljubljenici u prirodu i floru i faunu i ako osiguravajuća društva trebaju biti uključena u tu cijelu priču, naravno da trebaju, jer očiti problemi se javljaju na terenu, ali po meni prvenstveno trebaju biti uključeni ovi dijelovi koji do sada uopće gotovo pa nisu konzultirani. Jer ako imate 15 stranica, ako se netko da truda, pročitajte molim vas, vrlo je poučno ovih 15 stranica koji su ljudi napisali iz Udruge za zaštitu ptica i prirode, pročitajte da im se odgovori sa jednom rečenicom, da je sve to skupa subjektivno i bez rezona, mislim da ne zaslužuju, već samo netko tko si je dao toliko truda, kad je pohvatao sve te izvore, kad je dao određene podatke koji su egzaktni, onda zaslužuje i argumentirano prihvaćanje odnosno neprihvaćanje njegovih prijedloga. I to je ono šta bi recimo, odgovorna državna uprava, ja da sam ministar poljoprivrede u ovom trenutku, ne bi dopustio takav način odgovora na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, jer to je vrlo jasna poruka. Pišite šta hoćete, odgovorit ćemo vam ništa. Zašto bi sad netko na drugom zakonu uopće imao opće potrebu ponovno išta pisati ako se potrudio, a nije se prihvatilo zbog toga što kaže neargumentirano je, subjektivno uvredljivi tonovi i tu točka. Više nema dalje ništa. Ja bi samo iskoristila kao repliku, da vas upitam da li ste upoznati sa jednom aktivnošću koje je napravila udruga Bear Hunter-sa koja broji 1400 članova i koji im traži apriori da se pod hitno riješi žilet žica koja tako loše utječe na svu našu divljač, koja je tuda morala proći i oni su zbilja uputili apel i organizirali su jednu akciju u trećem mjesecu i planiraju još tri i kažu da je akcija ukazati na problem zaustavljenih migracija presječenih puteva kojima divljač komunicira stoljećima, koja omogućuje širenju populacija na obje strane, jačanju populacija, njihovo prezimljavanje i lakšu potragu za hranom, itd. Oni su se skupili, to je velika udruga, 1400 lovaca i žele ukazati da je još veći problem, jer je ta žilet žica sada zarasla u vegetaciju, time još lošije prepoznata, konkretno traže njezino uklanjanje, pronalaženje drugog rješenja kako bi se spriječile migracije. Migracije se ne mogu spriječiti jer se to sa par dasaka i nekoliko drva može priječi, ali životinje teško stradavaju i sitna i velika divljač i kažu da se predlaže da se sa obje strane postave plašilice, da se barem sad dok ne uklone tu žile žicu, da se postavi nešto što bi ili svjetlosno ili zvučno upozoravalo životinje, jer ono što se tamo vidi i oni ljudi koji žive uz tu žilet žicu, kažu da je to zapravo stravično u noći slušati muke tih životinja koje zapravo stradavaju, a migranti pronalaze svoje putove. To je udruga od 1400 ljudi, uputili su nekoliko već apela i pokušavaju ukazat na to. To je problem koji se ukazao odmah na početku, ja ne bi rekao rješavanja problema migracija, jer to je za mene neprihvatljivo i neeuropsko ponašanje.

Hrvatska nije takva država, Hrvatska neće, ja se nadam neće i u budućnosti nikada imati takva rješenje. To je palo u drugi plan i ništa se ne rješava. Ja se slažem s vama da ukoliko ne možemo maknuti žicu, a očito ne možemo, jer da se moglo, onda bi se vjerojatno to dogovorilo već sa tim zemljama koje imaju dosta otvorenih pitanja sa nama, pa malo mic po mic nas ucjenjuju oko nekih stvari, pa se malo ponašaju kao, ja bi rekao zemlje na rubu europskih standarda kao što je to recimo Republika Mađarska.

Ja najprije u ime predlagatelja želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi što će bit značajan poticaj za izradu i usvajanje što kvalitetnijeg, cjelovitog Zakona o lovstvu koji uskoro nakon završenog elektronskog savjetovanja ide u elektronsku proceduru. Kratko ću ponoviti da ove izmjene zakona su započele još prošle godine pa zbog određenih razloga o kojima znate isto kao i ja, nisu bile usvojene na vrijeme i njima je trebalo otkloniti povredu europskog prava koja je nakon neotklonjenog eu pilota pokrenuta 2016. godine. Zakonom se mijenjaju četiri članaka, članak 2., 52., 83. i 97. U članku 2. se izrijekom unose Direktive EU o zaštiti prirodnih staništa i divlje flora i faune iz '92. godine te Direktiva o očuvanju divljih ptica iz 2009. godine. Zatim se u članku 52. prenose tražene odredbe koje se odnose na zabranu lova pernate divljači tijekom različitih stadija razmnožavanja i za vrijeme dok podižu mladunčad, a isto tako i migratorne divljači za vrijeme različitih stadija razmnožavanja i za vrijeme njihovog povrataka u područja u kojima podižu mladunčad.

Potpuno uvažavam sve primjedbe koje su na ovakvo rješenje danas iznesene, međutim pitanje razmjernosti koje je Ustavni sud potaknuo se nikako ne može riješiti predloženim amandmanom na ove izmjene članka 83. već samo cjelovitim izmjenama Zakona o lovstvu. Stoga vas molim da i ovo uvažite. Još jednom zahvaljujem svima na raspravi koja bi trebala pridonijeti i boljoj valorizaciji rada lovačkih društava i udruga.

Današnji zakon je u biti ono što je spominjano u hrvatskim zakonima još od 1839. godine, znači vi ste samo uskladili ovaj zakon sa direktivom EU. Apsolutno ovim zakonom nema nikakvih dodatnih izmjena osim onoga što svi znamo i čega bi se svi lovci i do sada trebali držati i po uredbama i po zakonima. Znači ništa specijalno ovim zakonom što ste vi sada kazali nije napravljeno. … od vas se očekuje zakon koji će štiti i divljač i štititi lovce od krivolovaca, štititi ljude od šteta, to se očekuje od vas da se napravi koncizno. Ovim zakonom sve što ste kazali, tu izložili nikakav ovdje trud nije napravljen nego ono na što smo navili, direktiva EU. Pa bih vas zamolio da šta prije napravite jedan zakon koji će štititi lovce od krivolovaca, koji će štititi divljač od krivolovaca i koji će štititi naše građane od šteta bilo na cestama u prometu ili bilo poljoprivrednicima, to se očekuje od vas.

Ispričavam se ako sam nešto krivo rekla ili ako se nisam jasno izrazila. Dakle na početku svog završnog izlaganja sam rekla što se mijenja, koja četiri članka iz kojeg razloga postojećeg Zakona o lovstvu te zahvalila na raspravi i svim otvorenim temama koje su element za kvalitetniju izradu novog cjelovitog Zakona o lovstvu. S time bismo mogli zaključiti raspravu o ovoj točci. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.